Kolegice i kolege, sada ćemo nastaviti sa raspravom. Da, uvaženi zastupnik Grmoja. Izvolite. Tražim stanku oko problema sa graničnim prijelazima u gradu Metkoviću i gužvama u samom gradu. Dobro. Tražim stanku vezanu uz dramatično stanje u zemlji.

Izvolite. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, nisam želio, tema jest lokalna, pa nisam želio jutros uzurpirati prostor jer se obično ujutro govorio o nekakvim nacionalnim temama, ali je problem jako velik i radi se o silnom novcu koji je potrošen a potrošen je na granični prijelaz koji ne može biti stavljen u funkciju koji je nefunkcionalan, gdje već bilo i nekoliko nezgoda jer uopće ne mogu ni autobusi proći. Radi se o graničnom prijelazu Metković, tu je uloženo 20 milijuna kuna, kao što sam rekao na lokaciji koja je neprimjerena, koja je blizu, previše blizu samom centru grada Metkovića u kojem su već i sada gužve a granični prijelaz ovaj koji je sada je udaljen nekih kilometar i pol od graničnog prijelaza ovog novog koji je napravljen bliže centru grada. Još 2014. u travnju, tadašnji gradonačelnik a danas naš kolega Božo Petrov, pisao je svim nadležnim službama, Ministarstvu financija, upozoravao i ministru prometa i svima ostalima da taj granični prijelaz odnosno lokacija koja je izabrana nije dobra, nudili smo i alternativu, to je lokacija Đumruka koja je bliže znači sadašnjoj lokaciji graničnog prijelaza, međutim to nije uvaženo. Znači osim toga, tadašnji gradonačelnik je upozorio da se gradnjom graničnog prijelaza na području koje je smješteno ispred crpne stanice prema RH neizbježno predajemo u BiH-u, nešto što je naše i od velikog značaja za poljoprivredu našeg kraja i iako je to sve dobro obrazložio, nije bilo nikakve relacije, nastavila se gradnja tog graničnog prijelaza i nova gradonačelnica koja je mijenjala Božu Petrova, Katarina Ujdur slala je dopise ministru financija Zdravku Mariću, međutim Ministarstvo financija odnosno RH je u izgradnju tog graničnog prijelaza dalo 20 milijuna kuna na neadekvatnoj lokaciji i uz to da stvar bude gora, taj je granični prijelaz loše tehnički izvela. Kao Gradska uprava grada Metkovića inzistirali smo da taj granični prijelaz ne dobije uporabnu dozvolu i on do danas je nije dobio jer je loše izveden, i drago mi je da evo sadašnji gradonačelnik iz redova HDZ-a Dalibor Milan da je protiv toga da taj granični prijelaz dobije uporabnu dozvolu kao što su protiv svi stanovnici koji žive u toj ulici ali i građani Metkovića jer mi kao što znate, imamo samo jedan most u gradu koji povezuje dvije strane. Sada gradnjom graničnog prijelaza bliže samom centra grada gužve koje ljeti imamo kroz sami grad će biti još veće, zbog toga sam i organizirao i nekoliko sastanaka i s ministrom Butkovićem oko gradnje još jednog mosta i spoja Metkovića na autocestu, ali ni ta dva projekta neće riješiti ove problem i definitivno, bez obzira na koliko će to koštati, radi se o montažnom objektu, treba razmisliti o tome da se ovaj granični prijelaz pomakne znači prema BiH-u, naravno tu se treba uključiti i Ministarstvo vanjskih poslova, ali ne smijemo zbog te žurbe da što prije uđemo u Schengen, što je naravno svima u interesu, i što je strateški interes RH, ne smijemo zbog toga pristati na jednu nepovoljnu situaciju po sve građane Metkovića i po sam grad Metković. Ali to nije jedini problem, evo maloprije sam, i to me ponukalo da govorim o ovom problemu, primio poruku od jednog stanovnika Ulice Marka Marulića, o toj ulici ste možda čitali u medijima, to je na graničnom prijelazu Gabela polje, znači ulica koja se cijela nalazi u RH, a li su kuće s druge strane te ulice, imaju sve u Hrvatskoj priključke za vodu i struju i sve ostalo, ali su oni u BiH-u. Oni nemaju uopće pristupa do svojih kuća osim preko te ulice i bio je čak plan i to smo nekako zaustavili da se stavi ograda u toj ulici, to je izašlo i Ministarstvo unutarnjih poslova građanima u prilog, stavljene su samo kamere, njih se snima, oni su se protiv toga isto bunili jer to je gotovo kao da ste u Big Brotheru, svaki dan vas snimaju 0-24 u toj ulici, ljudi nemaju iz BiH-a nikakav pristup do svojih kuća, imaju pristup samo iz RH, to je jedna specifična situacija. Ja sam imao dva sastanka oko tog pitanja, znali za ministrom Kovačom, znači ministrom vanjskih poslova, ali i sa ministrom Davorom Ivo Stierom, međutim tu još ništa nije pokrenuto, znam da je osjetljivo pitanje jer se tiče i samog pomjeranja granica, ali to pitanje svakako treba otvoriti jer ti ljudi stvarno žive u getu i to jedna neizdrživa situacija i trebamo naći nekakvo rješenje za njih.

Uvažene dame i gospodo, znam da većina vas nema egzistencijalnih problema osim možda nekih koji su pod ovrhama zbog nekih milijunskih kredita, ali htio bi vam pročitati pismo jedne djevojke iz Osijeka, a on kaže slijedeće: „Poštovani gospodine Pernar, ovim putem vam se obraćam jer zaista više šutjeti ne mogu. Ja kao građanin divne Republike Hrvatske ću vam iznijeti u ovom mailu svoje mišljenje i neke stavove o svemu što sam dosad vidjela, čula, pročitala putem medija svih vrsta. Dakle rođena sam 14. veljače '94. godine u Osijeku, gdje i dandanas živim tj., pokušavam preživjeti, prehraniti dvoje malena usta koja nisu kriva za ništa što se događa u našoj državi, županiji, općini, gradu kao ni ja.

No kako vrijeme odmiče postala sam svjesna da se neće stvari promijeniti na bolje već sve više i više na gore. Znači, ljudi su počeli shvaćati da s protokom vremena je situacija u zemlji sve gora. Znači, ljudi je sve manje, djece je sve manje, dug je sve veći, cijene su sve veće itd.

bilo nikakvih propisa financijske prirode, koji bi govorili o izlaznim naknadama i zbog toga su banke sebi uzeli za slobodno, da kod prijevremene otplate kredita, naplaćuju dužnicima naknade koje su u velikom broju ugovora čak i neugovorene na pravilan način. Uopće ne piše kolika je ta naknada, nego piše po tarifi banke. Ugovorna odredba u kojoj piše da će banka nešto naplaćivati u budućnosti po tarifi banke je nezakonita, nepoštena i ništena. Takve ugovorne odredbe po Zakonu o obveznim odnosima ne smiju se ugrađivati u ugovore. Međutim, banke su sebi dopustile zbog toga jer nije bilo decidirano propisano kako ta naknada može biti da ih ugovaraju kako one hoće. Zakon o obveznim odnosima, decidirano, nedvojbeno je propisano, ukoliko dužnik prijevremena otplaćuje kredit, on mora vratiti preostalu glavnicu i eventualnu štetu koja je nastala zbog toga što je prijevremeno otplaćen kredit. Da bi se utvrdila neka šteta, banka mora dokazati štetu. Ne može banka unaprijed staviti ugovor nekakvu štetu koja nije utvrđena. Dakle, banka bi morala ići na sud i dokazivati da je ona imala nekakvu štetu. Nema štete. Ja sam banci vratio njezin novac i banka ima taj novac na raspolaganju i može s njim raditi što god hoće. Dakle sve izlazne naknade i prije su bile nezakonito naplaćivane. Da je tako, imam dokaz i u sudskoj praksi. Krajem 2014. godine, jedan dužnik je tužio HIPO banku, sadašnju Adico banku zbog toga što mu je naplatila 3% izlaznu naknadu kod prijevremene otplate kredita. U ugovoru je pisalo da će banka naplatiti kod prijevremene otplate kredite izlaznu naknadu po tarifi banke. I dužnik je lijepo, nakon što je banka naplatila tu tarifu, tužio banku sudu i najprije je Općinski sud je donio presudu da je takva naknada nezakonita, da se mora vratiti taj novac dužnikom, zajedno sa zateznom kamatom, a Županijski sud u Vukovaru je tu presudu potvrdio, jer je to u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Dakle, Zakon o potrošačkom kreditiranju u tom dijelu koji govori o izlaznim naknadama jest suprotan Zakonu o obveznim odnosima. Nažalost, nitko nije uložio prigovor na Ustavnom sudu. Da je uložio prigovor, sigurno bi taj prigovor prošao. Da se danas to događa, da se donose takve nekakve odredbe, ja bih, na Ustavnom sudio, zahtijevao ocjenu ustavnosti takve odredbe, ocjenu zakonitosti, zbog sukoba dvaju zakona. Međutim, što je bilo bilo je. Ali, ajmo onda u buće, tu izlaznu naknadu zabraniti apsolutno u svim kreditima koji su na životu. Dakle, makar je u ugovorenim ugovoru, iako piše u ugovoru da će banka naplatiti, ne može naplatiti. I ako mi to propišemo ovim zakonom, banke to neće smijete naplatiti. Banke to i ovako ne smiju naplatiti, ja kažem ne smiju i ovako naplatiti, ali oni naplaćuju. I onda dužnicima preostaje da idu na sud. Malo tko će ići na sud. Vi ovdje koji sjedite, također da vas ja nagovaram da idete na sud, vi biste rekli, ma šta je to, neću ići zbog toga na sud. Tako ljudi reagiraju. Ali vi smo ovdje dužni, da u ime naših građana radimo u njihovom interesu i da spriječimo takvo ponašanje banaka. Dakle, apeliram, na Vladu RH, da prihvati moj amandman i da se izlazne naknade spriječe u buduće i u postojećim kredima. To je tzv. ulazna naknada. Zakona o obveznim odnosima, decidirano i nedvojbeno je propisano, kad se ugovara kredit i kad se otplaćuje kredit, otplaćuje se glavnica i kamata, ništa drugo. Nema ulaznih naknada, nema izlaznih naknada. Dakle, Zakon o obveznim odnosima je potpuno striktan i jasan. Međutim, zahvaljujući prije svega HNB, ja moram reći da je HNB produljena ruka hrvatskih banaka. U njoj rade sve bivši bankari i oni rade za interese banaka. I dan danas rade za interes banaka. Dakle, ne smije HNB raditi u interesu banaka, a mi ovdje moramo spriječiti ulazne naknade u buduće. Jer ono što je bilo bilo je, može se samo sudski natjerivati. Gotovo je, više ne možemo ništa poduzeti u vezi s tim, ali ljudi, građani koji su podizali takve kredite, mogli bi na sudu dobiti te ulazne naknade natrag, zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama. Dakle, ja predlažem čak i jedno kompromisno rješenje, možda banaka ima nekakve troškove, iako ja smatram da nema, jer banka ima zaposlenike, ima referente, ima službenike, ima sve živo, ima osobne bankare, dakle, sve ima što je potrebno. Ima ljude koji dobivaju normalno svoju plaću. Ti ljudi nemaju veću plaću zbog toga što je netko govorio o kreditu. Imaju veću plaću neki bankari, ali to su oni debeli bankari, s debelim vratovima, menadžeri. Oni dobivaju milijunske bonuse. Ali da kroz te naknade njima plaćamo njihove bonuse. Jel to ima smisla? Dakle, ulazne naknade, predlažem da se ograniče na 0,1% prednosti kredita, maksimalno 1000 kuna da je ne znam koliko. Ali, po mogućnosti, predlažem Ministarstvu financija i Vladi RH, da ovaj moj amandman čak i preinače i da ulaznu naknadu kao naknadu za obradu kredita, apsolutno zabrane za sve buduće kredite. Nije nemoguće. Ukoliko valuta naraste 20% iznad početnog tečaja. Ja predlažem, da se banke prisile da budu vrlo vrlo ažurne u tom smislu i da im se naloži da moraju tu konverziju obaviti na maksimalnom porastu tečaja od 20% Jer što se može dogoditi? To se događalo sa švicarcem takve stvari. Što ćemo onda konverziju napraviti na 30% iznad početnog tečaja? Ne, nego banke moraju biti ažurne, moraju pratiti situaciju i onda se neće dogoditi da se dogodi da tečaj naraste iznad 20% Sljedeća stvar, predložio sam amandmanom da se valutna klauzula ograniči isključivo na euro valutnu klauzulu. Čuli smo već da bi tu kao EU mogla biti protiv, Europska komisija, sud EU-a da bi moglo biti tužbi. Ne, ne bi moglo biti tužbi. Zašto ne bi moglo biti tužbi? Krediti se plasiraju na temelju depozita građana, depoziti hrvatskih građana su u kunama i eurima, nema drugih valuta i zbog toga nema razloga da ijedna druga valuta bude moguća u potrošačkim kreditima. Moguća je druga valuta, ali u međunarodnim kreditima. Potrošači ne dižu međunarodne kredite, međunarodne kredite dižu pravne osobe. Ja ne tražim ovo da se primjenjuje na pravne osobe nego isključivo na potrošače. Dakle potrošači moraju biti zaštićeni od nepotrebnog valutnog rizika nekakve valute koja nema nikakve veze s monetarnim sustavom RH, da nam se ne bi ponovio švicarac jer euro otprilike kako stvari stoje je isto kao da se ugovara kunski kredit, nema neke bitne razlike. I ja vjerujem da će do ulaska Hrvatske u eurozonu, Hrvatska narodna banka štititi tečaj kune u odnosu na euro maksimalno koliko može i da fluktuacije između eura i kune u sljedećih tri, četiri godine do kada se planira ulazak u eurozonu neće biti veća od 5 do 10%, a to nije previše opasno za potrošače. Izuzetno bih dopustio da se ugovara druga valutna klauzula osim eura ukoliko potrošač ima primanja u stranoj valuti koja nije euro. Ako je netko radio u Švicarskoj pa ima mirovinu iz Švicarske, uredu, nema problema. Jer što se ustvari događalo kada su banke plasirale švicarac? One su ustvari plasirale kredite iz euro i kunskih depozita, a onda su kroz vanbilancu knjigovodstvenom metodom pretvarale te depozite u švicarce, to je knjigovodstvena metoda. I preko te knjigovodstvene metode banke majke zaradile su od 5 do 7 milijardi kuna u zadnjih 10 godina bez ijedne lipe plaćenog poreza. Nažalost to je dopušteno, ali se moralo spriječiti potrošačkim ugovorima jer su banke opteretile potrošače u njihovim ugovorima derivatnim poslom, a potrošači o tome nisu imali pojma. I da povežem sada zašto valutna klauzula svaka osim eura mora biti zabranjena. Danas je sud EU-a donio povijesnu presudu u slučaju C 186/16 gdje je u jednom rumunjskom sporu gdje su potrošači tužili banku zbog valutne klauzule švicarski franak i na prethodna pitanja iz tog spora sud EU-a je donio odluku koja će biti vrlo bitna i za presudu i za novu reviziju Vrhovnog suda RH. Nakon jedne takve presude Vrhovni sud RH ne može učiniti ništa drugo nego proglasiti sve kredite s valutnom klauzulom švicarski franak nepoštenima, valutnu klauzulu švicarski franak nepoštenom. Ova presuda može biti temelj za naš arbitražni spor u Washingtonu, ovu presudu mora naša Vlada uzeti i predati u Arbitražni centar Washington i reći im gospodo arbitražni centar nije nadležan za provođenje ovog postupka jer sud EU-a svojom praksom pokazuje da vi nemate pravo odlučivati o ovom slučaju. Ja ću pročitati nekoliko detalja iz te presude iz današnjeg priopćenja za medije suda EU-a. Dakle „kada financijska institucija odobrava kredit u stranoj valuti ona mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija kako bi mu omogućila donošenje razborite i informirane odluke“ Dalje „pružatelj usluga dotičnom potrošaču mora priopćiti sve relevantne informacije kako bi on mogao ocijeniti ekonomske posljedice takve odredbe na svoje financijske obveze. U tom kontekstu žalbeni sud iz Rumunjske pita Sud …obveza banaka da klijente informiraju o tečajnom riziku povezanu s kreditima u stranoj valuti. U danas donesenoj presudi sud je utvrdio da je sporna ugovorna odredba dio glavnog predmeta ugovora o kreditu tako da se njezina nepoštenost može ispitivati s obzirom na direktivu samo ako nije sastavljena jasno i razumljivo“ Naš Vrhovni sud je odlučio da se ne može ispitivati, suprotno ovoj presudi, zato je Ustavni sud presudio da smo mi u pravu i vratio natrag reviziju. Bio je upravu Ustavni sud. Potrošač na temelju točnih i razumljivih kriterija mora moći procijeniti ekonomske posljedice koje iz toga za njega proizlaze. To pitanje mora ispitati rumunjski sud s obzirom na sve relevantne činjenične elemente uključujući oglašavanje informacije koje je zajmodavac učinio dostupnima u sklopu pregovora o sklapanju ugovora o kreditu. Potrošaču moraju biti priopćeni svi elementi koji bi mogli imati utjecaj na opseg njegove obveze, a na temelju kojih on može ocijeniti ukupan trošak svojega kredita. Banka mora izložiti moguće promjene tečaja rizika svojstvene uzimanju kredita u stranoj valuti u konkretnoj valuti“, a to je švicarac on je drugačiji od eura. I konačno u tom smislu sud naglašava „da ugovorna odredba mora unijeti neravnotežu među strankama koja se očituje tek tijekom izvršenja ugovora“

Izvolite. Uvaženi kolega Aleksić. Znači vi ste ovdje govorili o tome da su izlazne naknade nezakonite, govorili ste o tome da postoji pravomoćna presuda i općinskog i županijskog suda da te naknade nisu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, a mi sada vidimo da su one i dalje u zakonu postoje, doduše samo za one kredite koji su podignuti do današnjeg dana, ali i dalje će po njima biti moguće naplaćivati … naknade. I sada je moje pitanje za državnog tajnika za ministra financija, kako možete dozvoliti da nešto što je pravomoćno presuđeno kao nezakonito i dalje postoji u Zakonu o potrošačkom stambenom kreditiranju? Također moje pitanje glasi još jedno, ako vi smatrate da poslovne banke imaju pravo naplaćivati te naknade.

Dobro, hvala vam na ispravci.

Kolega Bunjac, zahvaljujem na pitanjima, već sam rekao u svom izlaganju da je to zbog toga jer je HNB produljena ruka hrvatskih banaka, a HNB imala je veliki utjecaj na donošenje zakona financijske prirode koji se tiču potrošača u prethodnom razdoblju. I ta HNB je onda omogućila bankama da ovako nezakonito posluju, dapače, viceguverner Fras tvrdi da banke ne moraju ugovoriti parametre u kreditima ukoliko ih nisu ugovorile prije nego je dovoljno da dužnike obavijeste o tim parametrima i onda je to sve u redu. Jedan odvjetnik bivši, vrhunski pravni stručnjak tvrdi da banke ne moraju ugovoriti parametre u kreditima za promjenu kamatnih stopa nego ih mogu samovoljno odrediti. A znate li vi što to znači? To znači da one mogu cijenu samovoljno odrediti. Određena je cijena da je recimo 5% i da će se mijenjati odlukom banke, sud je presudio kolektivnom presudom da je takva ugovorna odredba nezakonita, a viceguverner Bojan Fras tvrdi i dalje da je to zakonito, i da su banke smjele samovoljno odrediti parametri i dalje opet svojim odlukama mijenjati kamatnu stopu. Pa to je strašno. Taj viceguverner da živi u Švedskoj već bi davno dao ostavku nakon što bi ga netko prozrio, ali kod nas to ne dolazi u obzir. Kod nas tko god napravi bilo kakvu grešku u javnim tijelima, državnim tijelima, nastavlja i dalje obavljati svoju funkciju kao da se ništa nije dogodilo. Ministrica Dalić meni na hodniku kaže isto tako, pa nije bilo propisano, pa je normalno da su banke svojim odlukama mijenjale kamatne stope i to je za mene u redu. Ona govori protiv sudske presude, sudska presuda kaže da nije u redu, ona kaže da je u redu. Zato sam joj postavio zastupničko pitanje, drži li ona da su banke one koje su osuđene u kolektivnom sudskom procesu ugovarale nepoštene i time ništetne ugovorne odredbe o promjenama kamatnih stopa, pa ćemo vidjeti što će javno odgovoriti. Kolega Aleksić, znači Hrvatska, vaši argumenti a i stanje u potrošačkim kreditima, i kod privremenih isplata kredita i naknada koje imaju, znači jednostavno se i ne zna koliko iznos oni u biti zarađuju na tim naknadama, možda vi imate informaciju, ali ja znam informaciju što smo ponavljali ovdje. Da je ovo raj za banke, Hrvatska, na naknadama van potrošačkih kredita, stambenih kredita, 4 milijarde kuna godišnje banke uberu od malih naknada i tih provizija koje ima na stotine, ne znam im se niti broj, to je potvrdio i bivši ministar Lalovac i plus kada vidimo sad koliko na ovim vašim zahtjevima, vašim amandmanima uberu godišnje, znači to je iznos pa čak možda par postotaka više nego šta uzimaju na naknadama i provizijama. To ja mislim da ima samo u Hrvatskoj, i to je uglavnom sve nezakonito, jer nekome unaprijed u govoru govoriti da je šteta nanesena, bez dokaza na sudu, je nezakonito, to obični građani ili bilo netko drugi ne može, znači ovo je isključivo bilo dosada pogodovanje bankama i ovo je stvarno za bankare raj na zemlji.

Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a, oprostite, odgovor uvaženog zastupnika Aleksića. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, to je tako bilo zato jer banke nisu bile pod nadzorom, jednostavno HNB nije nadzirala rad banaka, ne nadzire ga ni danas na pravilan način. Ugovarale su ulaznu naknadu npr. 1, 2, 3 pa čak i 4%, čovjek koji diže kredit nema novac da bi to platio, onda se ta naknada uračuna u kredit, i onda čovjek osim što iz tog kredita koje dobio za stan, plati ulaznu naknadu od 4%, još plaća i kamatu na taj dio. Pa mislim, gdje to ima, to stvarno nema nigdje osim tu na istoku. Cijeli istok je tako prošao. I Poljska i Češka i Hrvatska i Mađarska i Srbija i Crna Gora i BiH, ali evo vidite nekakvo nevjerojatno, ali Slovenija nije. U Sloveniji se takve stvari nisu događale, kako je to moguće? U Sloveniji nema nezakonitih kamatnih stopa, kako to? Ali kod njih se izgleda Zakon o obveznim odnosima drukčije čita nego u Hrvatskoj. Izgleda da imaju drukčiju Narodnu banku. A silni ekonomisti sa doktoratima i sličnim titulama koji su radili u interesu banaka, tumačit će da je sve to što banke rade ispravno. Za mene su oni neprijatelji RH. I neprijatelji građana RH. Ja se njima divim da su bili u stanju i da su imali hrabrosti govoriti o pravnim temama o kojima pojam nemaju i da su ekonomskim nekakvim obrazloženjima, pravdali pravne teme. A pravna tema kaže, ponavljam još jednom članak 1021. Zakona o obveznim odnosima: „Ako netko digne kredit on će platiti glavnicu i kamatu.“ Gotovo. Nema drugih troškova. Izvolite.

Pozdravljam predstavnika Ministarstva financija sa suradnicima. Znači, pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, njega smo već raspravili u prvom čitanju 30. lipnja 2017. godine i na početku ove rasprave želim reći da klub HDZ-a ovaj zakon podržava. Ovaj zakon je pred naše klupe i u prvom i u drugom čitanju došao na temelju, znači Direktive 2014./17. U njemu pokušavamo prikupiti svu dobru praksu, odnosno na temelju svih nesretnih događanja i onih situacija koje su dovele veliki broj korisnika potrošačkog stambenog kreditiranja u nemogućnost vraćanja istog, da sve ono što se dešavalo u svim zemljama EU, da onemogućimo da se dešava u budućnosti. Jer ipak onaj potrošač koji dolazi u banku ovdje je slabije zaštićena strana. I on kada uzima kredit većinom ne razmišlja o nekakvim posljedicama koje bi se u budućnosti mole desiti ukoliko stanje ne ostane isto, ne razmišlja o krizama, ne razmišlja o svim događanjima koji se mogu desiti na tržištu stambenih objekata. Tako da je jako važno da sva odgovornost ne bude prebačena na njega i on, zakonom, se to pokušava, odnosno onog najnezaštićenijeg u ovom slučaju potrošača pokušavamo ga zaštiti. Najvažnije novosti u ovom zakonu su ja bih istakla, a ima ih nekih šest, sedam. Ja bi istakla ovu povećanu informiranost potrošača. također istakla bih i veću zaštićenost potrošača pri kreditiranju u stranoj valuti i detaljnije je određen proces procjene kreditne sposobnosti. Što se tiče povećanja informiranosti potrošača važno je da sve informacije o kreditu će bit standardizirane od koje god banke dobijete ponudu. Znači moći ćete ići iz jedne banke u drugu i na standardnom obrascu ćete imati podatke o troškovima tog kredita kako biste ih mogli usporediti. One neće biti, neće smjeti izgledati kao jedan reklamni članak gdje će bit istaknuto ono najbolje što nudi svaka pojedinačna banka. Također detaljno je propisano na koji način će se smit tiskat i slova i u kojoj boji će se moći koristiti da ne bi bilo onih sitnih slova. Ili da taj informativni dokument ne bi mijenjao svoje značenje ukoliko ga kopiramo samo u crno bijeloj boji. Što se tiče ponude, znači svaka banka mora tu ponudu koju da, ona mora bit obvezujuća za banku najmanje 15 dana. Može reći odustajem od tog kredita, jer često dođemo u takvu situaciju da ipak onaj potpis kada stavimo na papir nekako postajemo svjesniji svojih odluka i premišljanja i onda počnemo mislit o svim negativnim stvarima koje bi se možda mogle desiti. Također, ovdje bih naglasila da što se tiče izračuna efektivne kamatne stope da je točno određena matematička formula, te su točno definirani ukupni troškovi koji ulaze u izračun efektivne kamatne stope. Što se tiče na žalost u Hrvatskoj svi znamo ako nismo osobno iskusili problematiku sa kreditiranjem u stranoj valuti, ovdje imamo veću zaštitu potrošača pri kreditiranju u stranoj valuti. Svaki put kada vrijednost ukupnog nepodmirenog iznosa koji je potrošač dužan platiti ili redovitih obroka, odnosno anuiteta se promijeni za više od 20% upravo radi promjene tečaja. S druge strane, kreditna institucija je dužna jednom tijekom trajanja ugovora na zahtjev potrošača u bilo kojem trenutku trajanja ugovornog odnosa omogućiti konverziju kredita iz valute u kojoj je kredit nominiran ili za koji je vezan u alternativnu valutu i to bezuvjetno. Znači, kreditna institucija ne smije potrošaču zaračunati naknadu za tu konverziju. Uvjeti konverzije u ugovoru obuhvaćaju najmanji način određivanja kamatne stope. Detaljnije znači u ovom zakonu određen proces procjene kreditne sposobnosti potrošača. Svima su nam i poznati oni krediti RBA zadruga i ovdje se jasno propisuje da se kod procjene kreditne sposobnosti moramo voditi samo financijskoj i ekonomskoj situaciji potrošača. Znači, mi ne smijemo reći o.k. Ovaj potrošač možda neće moći vraćati ovaj kredit, ali u vlasništvu ima jednu dobru nekretninu, nije loše ni da nju dobijemo u zamjenu za nevraćanje kredita.

Što se tiče prošli put smo u raspravi 30. lipnja spominjali ovu razinu stručnosti, znanja i osoblja kreditne institucije i kreditnih posrednika. Tu se definira razina, ali također detaljno propisuje se razina stručnosti i znanja osoba podzakonskim aktom kojega donosi HNB. To je bilo pitanje ja mislim od gospodina Lalovca ili nekoga prošli put na raspravi. Uređuje se i licenciranje kreditnih posrednika, znači moći će poslovati kao vezani kreditni posrednici na točno određen i propisan način. Hrvatska narodna banka će izdavati kreditnom posredniku sa sjedištem u RH odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite, a to odobrenje može sadržavati i odobrenje za pružanje savjetodavnih usluga i izričito se zabranjuje imenovanje predstavnika dodatnih.

Ovdje se taj vacatio legis što je izmijenjeno u odnosu na ono prvo čitanje daje na 60 dana. Ono što je ključna razlika, neki dijelovi su u ovom čitanju još bolje definirani. Odnosi se na izračun efektivne kamatne stope i na koji način se ona izračunava. Propisano je da su dužni, znači davatelji kredita efektivnu kamatnu stopu izračunati, znači i prilikom oglašavanja i prilikom stavljanja na raspolaganje općih informacija. I što je jako važno morao je izrađivati personalizirane informacije. To je u najkraćim crtama što bih htjela reći o ovom zakonu jer je većina toga smo i raspravili u prvom čitanju.

Uvažena kolegice Roščić, rekli ste u jednom trenutku, nesretna situacija. Prije svega, bili su nesretni hrvatski građani, zbog toga jer su imali nefunkcionalnu HNB i nefunkcionalnu državu. Jer unatoč tome što mi sad propisujemo nešto vrlo detaljno, mi smo i prije imali pravne okvire da banke nisu smjele tako poslovati kako su poslovali. Dakle, imali smo Zakon o zaštiti potrošača. Taj zakon je jasno i decidirano propisivao, da se kod ugovaranja kredita, mora sve potrošaču objasniti detaljno, jasno, razumljivo. Sve je to pisalo u Zakonu o zaštiti potrošača, ali nije bilo ovako detaljno propisano kao što će sada biti propisano Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju. A Zakon o obveznim odnosima, koji je stari zakon koliko i rimsko pravo, nikada nije dopuštao jednoj ugovornoj strani samovoljno. To je dopuštala HNB. Na stranicama HNB prije presude o kolektivnom sudskom procesu stajala je obavijaste potrošačima u kojem piše da je administrativna odluka banke o promjeni kamatne stope zakonita i dopuštena. Ljudima moji, to je kao da ja dođem u crkvu i kažem svećeniku, nema Boga. To vam je isto, nema razlike uopće. Dakle, to je blasfemija u pravnom sustavu. Tako nešto što je radila HNB, to je bio zločin prema hrvatskom narodu, zločin, u pravom smislu te riječi.

Znači vi ste rekli i to me jako smeta, da smo imali nesretnu državu. Vi dobro znate da je predmet ovog zakona, upravo, rekli ste nesretnu, upravo znači, sve situacije s kojima su se našle i ostale države u EU. Znači mi imamo jedan nesretan kontinent očito, jer znate da i u dostavi, pogotovo oko promjenjive kamatne stope, da smo ovdje imali i dodatnu zaštitu u ovom zakonu, ne samo onu nužnu koja propisuje ova direktiva. I vrlo dobro znate i jutros ste to u svojoj raspravi naglasili i da shvaćate znači da je potrebno da bi se postigla ova veća zaštita ispuniti nekakve preduvjete. Znači i što se tiče preporuka Ustavnog suda na kojeg ste se sad pozivali.

Uvažena kolegice Roščić, glavni razlog zašto se ljudi nalaze u situaciji da ne mogu vrati kredite i uopće samo pitanje zašto imaju valutnu klauzulu na kredite, je u tome što je HNB mjenjačnica, je tome u Hrvatsku HNB ne vrši ulogu emisije kunske. Zato imamo i besparicu i kreditnu krizu, a naravno, tamo gdje je novac dug, dug se ne može vratiti.

I onda dolazimo do kreditne krize, dolazimo do ove dužničke agonije u kojoj cijela zemlja stenje pod teretom neotplativog duga, gdje se obaraju rekordi u zaduživanju, a paralelno s tim ide rasprodaja državne imovine.

I zapravo HDZ nema volju da ovo pitanje riješi.

Ovaj zakon treba riješiti pitanja koja su predmet ovog zakona i svakako bi bilo dobro da ovim poslijepodnevnim satima, prijedloge te pročitate. Ali dobro vi imate pravo zaključiti da ništa se neće riješiti, niti jedan prijedlog detaljno neiščitani i po člancima ovog prijedloga, ali evo, s obzirom da meni replicirate, moram na to odgovoriti, da ovaj zakon ima svoj predmet koji uređuje i bilo bi dobro … [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Roščić u vašem izlaganju ime kluba govorili ste zapravo o novosti novoga zakona, koji su izračun efektivne kamate, veća zaštita pri kreditiranju, proces kreditne sposobnosti i licenciranje kreditnih posrednika, poboljšanje zaštite potrošača u slučaju poteškoća pri plaćanju obaveza ako sam to sve dobro pohvatao a nadam se da jesam. Ali ste i samom svome uvodu rekli, da se ovim zakonom vodi jedan standardizirani i zapravo obrazac na razini cijele EU, a taj obrazac zapravo sadržava sve relevantne informacije koje su vezane i za vjerovnika i za kreditnog posrednika, sam sadržaj kredita, kamatnu stopu i privremenu otplatu. Zašto je to bitno? Bitno je zato što potrošač zapravo može lakše uspoređivati ponude o kreditu, kada recimo kreditna institucija dostavi tu ponudu, odnosno, potrošaču se dostavlja nekakav rok od najmanje 15 dana.

Uvaženi kolega Babić, da upravo je i ovo jedan u nizu ovih seta zakona gdje imamo te standardizirane obrasce, ali imali smo i Zakon o usporedivosti naknada koji objavljuje HNB sveukupno na svojoj stranici, ali to je doista jako važno i tu su se vidjeli nekakvi glavni problemi da se svi nakon što sklope nekakav posao i uzmu neku uslugu ipak tvrde, a velika većina tvrdi da podaci i svi uvjeti nisu bili razumljivi tako da oni moraju biti razumljivi. I nikako se ne bi smjelo shvatiti da su ovi zakoni protiv banaka, one banke koje to tako shvaćaju, te banke ne rade dovoljno dobro po mom osobnom mišljenju, a i mišljenju većine.

Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolege iz Ministarstva financija. Danas je pred nama drugo čitanje Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, klub SDP-a isto kao što smo i u prvom čitanju rekli da ćemo podržati ovaj zakon. Zapravo radi se o direktivi implementaciji europske direktive u hrvatsko zakonodavstvo i onda možda odmah na ovu zadnju raspravu hoće li banke biti spremne ili ne u implementaciji ovoga zakona. Ne da su spremne nego one su već, a posluju znači sve banke koje su na hrvatskom tržištu matice su im u inozemstvu, one već primjenjuju ovu direktivu.

Ono što mi je žao bilo što se cijelo vrijeme i događalo, da dok je ova direktiva bila u primjeni, a i druge direktive koje su se odnosile na njihovo poslovanje u njihovim zemljama, znači u Austriji, Italiji, Njemačkoj one su imali potpunu drugačiju poslovnu politiku u Hrvatskoj. znači ovdje su ostvarivale određene ono što smo cijelo vrijeme i govorili određene ekstra zarade, ekstra profite, a u svojim zemljama su imali vrlo nisku razinu bazu i to je vrlo jednostavno pogledati.

Tako da svakako i mi prihvaćamo bez obzira na ovo kašnjenje, ja se nadam da neće biti tužbe i da će se taj dio odbaciti vezano što na vrijeme nije implementirana ova direktiva, da će se i u tom dijelu taj dio poslovanja svakako standardizirati. U odnosu na prvo čitanje dosta smo rekli da je ovo svakako poboljšanje, donosi puno veću informiranost potrošača i puno pogotovo u izračunu efektivne kamatne stope i pogotovo zabrani uvođenja nekih novih naknada jel ovdje istina, to smo nedavno razgovarali o tom jednom zakonu gdje su bruto naknade, provizije naknade i svi ovi određeni troškovi su 4,5 milijarde kuna neto 3 milijarde kuna i da se radi o jednom vrlo visokom iznosu tako da tu svakako pozdravljam odluku ministra da je u ovome zakonu u drugom dijelu čitanja da nema tzv. izlazne naknade za prijevremeni otkup.

On je bio spominjao negdje 0,1% vrijednosti kredita ili maksimalno tisuću kuna s obzirom da znamo da se ne radi o nekakvim posebnim troškovima banaka prilikom odobrenja. Druga je stvar kada se rade određene procjene vrijednosti nekretnina, to se posebno u ovome dijelu naplaćuje, to je poseban trošak njihovih nekakvih posrednika ili tih agencija, međutim sami taj trošak obrade određenih kredita smatramo da ima svakako prostora, to smo vidjeli i nedavno kada smo govorili općenito o naknadama.

Čini mi se da je rečeno jel zadnji put je kolega Aleksić govorio o izračunu, obračunu da li engleska, francuska ili njemačka metoda da su rekli da tu piše da je navedeno da će HNB u svojim propisima definirati da je to ona engleska metoda i da to nije u tom dijelu ovdje stavljeno nego da će dodatnim aktima regulator utjecati da se to pojednostavi, ujednači i da će biti više prema sklonosti prema potrošačima. I tu ja nemam nekakvih dodatnih posebnih prijedloga za ovu direktivu, vidjet ćemo u njihovoj implementaciji, međutim mislim da bi i trebali dalje razmišljati drago mi je danas da većina klubova oko ovakvih zakona kao što su jutros je bio Zakon o reviziji, Zakon o stambenom potrošačkom i nalazimo jedno suglasje, pogotovo što znamo da su ovo vrlo važne i bitne teme za hrvatske građane da i oni očekuju od ovoga Doma da u tome dijelu mi ovdje budemo svi zajedno i da probamo svako iz svog određenog djela taj dio nadopuniti, dograditi, zato mi je drago da ste neke argumente i od kolege Aleksića to prihvatili, ako možemo vidjeti u nekakvim drugim amandmanima da i to učinite, ako ima prostora, a to smo vidjeli da ima prostora da ne treba tu puno više hrabrosti da se usvoje te neke stvari ali mislim da je sad već jedno vrijeme sazrelo kao što ovdje bilo govoreno, da i europski sudovi presuđuju u korist potrošača i da to više nije postala jedna iznimka. To je prije 4, 5 godina postala određena vijest, međutim imam osjećaj da je to danas već postalo standard da se okrenula cjelokupna ta priča ne samo zbog krize koja je nastupila 2008. i uloge cjelokupne odgovornosti bankarskog sektora za poslovanje za jednu društvenu korist odnosno za utjecaj na krizu nego svakako pogotovo ako uzmemo u obzir a zadnji put sam tu negdje i neku statistiku i govorio, da u Hrvatskoj postoji oko 50 milijardi kuna stambenih kredita. Ukoliko vidite da je ukupna aktiva, znači aktiva bankarskog sektora znači imovina s čim oni raspolažu oko 400 milijardi kuna.

I onda pitamo da li ima prostora u tom kontekstu da iznađe, ne bi ja rekao da su to neki posebni izlazi u susret nego samo da budemo fer i jedinstveni na tržištu, onako kako posluju u svojim zemljama, kako primjenjuju te direktive u svojim zemljama, da ih tamo tako primjenjuju na jedinstvenom europskom tržištu jer mi smo sada na jedinstvenom europskom tržištu i u tom kontekstu svakako dodatni nadzor i vjerojatno i nekakve, ako bi bile dopune ovakvih zakona ako vidimo da je postalo ponovo, da to ide u nekom drugom smjeru da se to svakako ograniči. Ono što je bitno reći, a svakako ima utjecaja a znamo da ne može utjecati u ovome zakonu da to ne možemo promijeniti, govorili smo o blokiranim građanima, govorili smo i kada smo mijenjali Zakon o ovrsi i kada smo mijenjali nekakve druge zakone, još jednom apeliram ako Vlada nađe nekakva dodatna sredstva odnosno dodatne zakonske mogućnosti, da raspetlja taj čvor budući da tu nalazimo oko 41 milijardu kuna blokiranih građana i da vam tu sigurno leži nekoliko postotaka BDP-a. Ukoliko bi taj dio probali, taj jedan gordijski čvor koji je nažalost jedna duži niz godina teško vrlo razriješiti, da vam sigurno nalazi se nekoliko postotaka BDP-a zato što će svi ti ljudi koji se sada nalaze u sivoj zoni, ne plaćaju poreze jednostavno zato što su im blokirani računi itd., da država može naći određeni interes da pomogne tim građanima, da krenu od tih blokada pogotovo zato što je i zadnji put i Ministarstvo financija dopustilo bankama da mogu otpisati te dugove. Kažem, znam da to ne možemo riješiti ovim zakonom, ali ono što je primjetno na tržištu da vam se danas nalazi, to smo zadnji put govorili, oko 20 do 30 milijardi kuna preprodaje dugova. Znači banke to sad više čiste, svoje bilance, ja razgovaram sa ljudima koji su u tom sektoru, znači sve banke su vam apsolutno počele čistiti svoje bilance tako da danas na tržištu možete nalaziti po 20 do 30% od toga vrijednosti. Sad se postavlja pitanje zašto to idu preprodavati, zašto to ne daju onome da ga otkupi onaj zapravo koji se nalazi u tom stanu koji je u određenom problemu, tako da mislim da je nakon što smo regulirali ono područje, ovo je za nekakvu budućnost da moramo voditi računa o tome kako riješiti postojeće jer vidimo da taj dio još uvijek samo tržište ne može riješiti. Znači da se još uvijek banke, niti to mogu naplatiti, počinju preprodavati, dolaze do trećih i četvrtih, mislim da će morati i Vlada i Hrvatski sabor ponovno u tom nekom segmentu reagirati, već se vidi na koji način, jer ako govorimo preko 300 tisuća naših hrvatskih građana koji se i danas nalaze u sivoj zoni, koji ne mogu redovno obavljati svoje poslovanje, a da će utjecati i na BDP, da će utjecati i na cjelokupnu ekonomsku sliku. I nedavno, čak i u biltenu HNB-a, vidjeli ste izvještaj koji nakon dugo vremena, to moram reći ovdje javno, da je HNB nakon dugo vremena potvrdila u svom izvještaju da je konverzija bila dobro odrađena, da je konverzija bila potrebna, da je konverzija stabilizirala još osnažila bankarski sektor, da je utjecala pozitivno na BDP, da je pozitivno utjecala na hrvatsku ekonomiju, samo mi je žao što to tada nažalost nisu tako govorili. Ali nema veze, tu smo da dalje radimo, da smo pokazali da se može napraviti i zato kažem, ukoliko bude Vlada imala nove prijedloge kako riješiti ovih 41 milijardu, u nama imat ćete partnera jer smatramo da je to bitno za Hrvatsku i tu nećemo se sigurno u tome polemizirati jer to je ono ako nešto zajedno napravite, isto kao što ste vi nas podržali kada se trebala raditi konverzija u švicarskom franku, što smatram da je bilo korektno da smo zajedno to donijeli taj zakon i tu nema nikakvih likovanja mi ili vi, zajedno smo ga donijeli, to je meni jako bitno. Isto tako, ako budete imali te odluke mi ćemo vas u tom djelu podržati, jer vas uvjeravam da ćemo imati pozitivan utjecaj na hrvatsku ekonomiju i da će se to vidjeti u daljnjem gospodarskom rastu, ja onda se nadam da će i ove sve mjere koje nažalost idu i demografske politike, da ćemo nažalost i taj dio, početi zajedno zaustavljati jer svi ovi zakoni ako ih donosimo, ukoliko zajedno ne radimo na njima, i teško ako ne vidimo njihov utjecaj na naše građane, ako mi donosimo pozitivne zakone, oni odlaze, znači nismo dirnuli ono što zapravo stvarno njih i tišti.

zastupnica, molim? Imali ste repliku? Nisam vidio. Uvaženi kolega Lalovac, uspoređivali ste situaciju u euro zoni i u RH. Dakle, nedavno smo mogli pročitati podatak da je hrvatska ekonomija među 10 najmanje rizičnih ekonomija u svijetu u ovom trenutku. Banke su se uvijek izvlačile da su kamatne stope u Hrvatskoj visoke zbog rizika zemlje. Tog rizika nema, a bila je to i laž zbog toga što se krediti temelje na depozitima građana, a budući da se krediti temelje na depozitima građana onda rizik zemlje s takvim kreditima nema nikakve veze. Ono što sam htio reći u jednoj Njemačkoj stambeni krediti molim vas da budete tiši tamo, u jednoj Njemačkoj stambeni krediti se daju po kamatnim stopama od 1 do 1 i pol posto. U Hrvatskoj krediti koji su nezakonito ugovoreni s promjenjivim kamatnim stopama danas su kamatne stope 4, 5 i 6% Drugim riječima, banke u RH zarađuju u odnosu na iste svoje banke u euro zoni 300% više na kamatnim stopama. Oprostite je li to normalno da u zemljama koje su razvijene, u kojima je standard građana bolji, gdje je sve bolje, da zarađuju, da u ovim zemljama u kojima je to sve lošije zarađuju 300% više na sirotinji hajmo tako reći. Mi smo sirotinja u odnosu na one tamo. A mi smo ti koji to možemo promijeniti, mi. Nisu banke krive, mi smo krivi. Ako mi nećemo donijeti zakon za početne fiksne kamatne marže i ako nećemo vratiti ljudima preplaćene kamate onda smo krivi mi a nisu banke i imajte to na umu. Budite odgovorni svi. Pa da, kolega Aleksić dugo je bila ta mantra kako je vezano za rizik države, kako je to zbog deficita, kako su tako visoke kamate itd., kako nam je rejting loš. Evo ja danas pitam sve te rejting agencije, nikad bolji deficit. Znači nemamo ga, čak smo u suficitu. Ekonomija raste 3, 4%, imamo gospodarski rast, stabilizirali su se svi određeni makroekonomski pokazatelji su stabilizirani. Kako sad ne govorimo da će tako brzo pasti ovaj dio kamate da od 2, 3% u tom dijelu. Znači tu i svakako uvijek postoje određene mantre koje oni puštaju u javnost, a ovo što ste rekli i što je u konačnici i u razgovoru i sa Hrvatskom narodnom bankom da plasiranje ovih depozita je, odnosno iz depozita koji znamo danas, evo nedavno smo bili da depoziti na kune, ne možete ni jedan posto dobiti. Nula pet do jedan posto, a iz istog tog depozita koji oni daju pet do šest posto. I to ne treba nitko da nešto mislimo da mi nešto govorimo protiv njih, znači nema tu nikakve posebne histerije. Doslovno uzeti njihova godišnja izvješća koja uzmete u bilo kojoj banci, kada vidite gdje su oni rašireni, gdje vidite koliko ostvaruju profita i određene marže. Znači, mi nemamo ništa protiv toga, ali ne želimo da to više rade u Hrvatskoj. Evo mislim da imamo pravo to reći u ovom Visokom domu. Kod nas mislim da imamo jednu kritičnu masu i u Saboru i u Vladi, da napokon možemo reći da njihovo poslovanje i dalje će biti stabilno. Znate što su govorili kako će im to utjecati na franak, a vidjeli ste njihovo poslovanje u 2016. godini. Pazite 9 milijardi neto dobiti u godini dana, u godinu dana nakon konverzije švicarskog franka. E sad mi netko mora objasniti 8 do 9 milijardi kuna neto dobiti morate negdje zaradit na tržištu, a ekonomija nam tad još nije rasla toliko. Ekonomija nam je rasla, cijelo gospodarstvo nam je raslo tek počinje rasti dva do tri posto, a oni ostvaruju 8, 9 milijardi. Sljedeći će govoriti pojedinačno uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolega Bulj hoćete li vi raspravljati ili ne? Odustajete, dobro. Onda je sljedeća pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite. Sljedeća je uvažena zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Pa evo i ja se pridružujem zapravo zadovoljstvu da je ovaj zakon će itekako potpomoći svima nama, odnosno potrošačima a prvenstveno u odnosu na one koji će podići stambene kredite. Ono što moram napomenuti da je na razini EU pri izradi direktive o ugovorima 59% građana tada EU imalo teškoća sa razumijevanjem hipotekarnih kredita i povezanih rizika, a isto tako 38% građana EU je smatralo da teško i vrlo teško može usporediti ponude koje su dobivali od svojih banaka. Dakle, to je nešto što moramo reći da je svugdje u Europi ne samo u Hrvatskoj bilo zapravo problematično i ništa manje problema nisu imali i ti potrošači, s tim da razlika između nas i njih je svakako ovo što je više puta spomenuto je kamatna stopa koja je bitno veća nego što je to u drugim dijelovima EU. Ova Direktiva o ugovorima je zapravo omogućila i potakla da se ovo što je već rečeno bolje informiraju potrošači kod samog sklapanja ugovora, iako tu moramo reći da i svaki od nas potrošača morao je biti itekako pažljiviji kod čitanja i prethodnih ugovora. Jer nekada upravo iz silne želje da riješimo svoje probleme nekada iako nam javni bilježnik čita odredbe određenog ugovora često se zanemaruju sve te odredbe i prelazi se preko toga kao nešto što ne treba čuti, a zapravo je trebalo puno puta dobro poslušati jer su rizici bili već unutra ugrađeni. Ono što je direktiva još donijela je detaljna procjena kreditne sposobnosti, jedinstveni izračun efektivne kamatne stope itd.

I to je bilo preko 42 milijarde kuna. Od toga, moramo reći da prema podacima HNB, udio loših kredita koji su odobreni stanovništvu, u odnosu na ukupan iznos kredita bilo je preko 10, 10% pardon. Dakle, vidljivo je da je tih skoro 3,7 milijardi kuna je zapravo ono što je sve građane koji nisu bili u mogućnosti otplaćivati zapravo predstavljalo veliki teret. U samom našem zakonu o prijedlogu zakona, čl.14 stavak 5 govori o tome kako banka koja je odobrila stambeni kredit, što je velika prednost, dakle, svaki od klijenata može u roku od 14 dana od sklapanja ugovora o kreditu, može odustati od kredita, što je jako značajno, jer za to vrijeme, u svakom slučaju može se promisliti i dobro odvagati, da li je netko u mogućnosti ili ne iznijeti taj teret kredita koji želi uzeti. Isto tako, u tom slučaju, od tada sam korisnik, odnosno klijent ne mora navesti niti razlog. U slučaju, ovo što smo već do sada spominjali, da se ranije otplati kredit, banka neće moći naplatiti izlaznu naknadu. Znamo da su to nekada bili itekako značajni iznosi i da se nekada odustajalo uopće od prijevremene otplate kredita, jer su to bili značajni iznosi. Ono što je još važno da na ovaj način osim potrošača, potrošačima je jako značajno, da će se ojačati zaštita i od tečajnih razlika. Pa i ono što smo već govorili, zakonski prijedlog da se ostavi taj rok od 15 dana za usporedbu kredita na tržištu, omogućiti i usporedi što će to njemu značiti u odnosu na sam tečaj. Kod kredita sa valutnom klauzulom zaista ova mogućnost i ovo da banka mora obavijestiti potrošača o promjeni kada je ta tečajna razlika veća od 20%, to je u svakom slučaju značajno, jer utoliko će se puno brže reagirati, ali to nas, nikog od nas koji koristimo te usluge ne oslobađa da pratimo isto tako promjene koje se događaju u tečajnom sustavu. Jako je važno, naime sve ono što se događalo na svjetskom tržištu i ovo što smo i mi iskusili odnosno naši građani koji su se zaduživali u švicarcima, sad je to ipak manja mogućnost da bi se na ovaj način i dobro bi bilo da je ova klauzula bila i prije, dakle tada ovaj utjecaj promjene visine švicarskog franka ne bi ovako ugrozila pojedine korisnike, a i ova konverzija kredita koja je sada već, mislim da je preko 96, 97% kredita u švicarcima je već konvertirano u ostale valute i time se zapravo smanjila ta rizičnost koja je bila prisutna. Klijentima koji uzimaju stambene kredite, isto tako je važno da ova klauzula walk away, dakle klauzule koja će omogućiti da se namira kompletnog kredita dogodi na način da se on pokrije sa vrijednošću i prijenosom zapravo nekretnine, a čl.18. definira i jako je važno reći da donosi kontinuiranu procjenu kreditne sposobnosti potrošača. Dakle, time će se omogućiti da se na jedan način smanji mogućnost i izloženost banaka lošim kreditima, a zaštiti dužnike od danjeg zaduživanja. Isto tako moram reći, da ovim zakonom se zapravo, ovaj zakon se primjenjuje nakon što on saživi, dakle, ne odnosi se na one ugovore koji su se sklopili prethodnom, dakle od dana stupanja na snagu. I ovo samo jedna napomena, poznato je da su banke prodale veliki dio potraživanja, preko 33,7 milijardi kuna a tu su između ostalog i stambeni krediti i od te ukupne mase prodanih potraživanja zapravo oko 10 milijardi je kredita građana a sve ostalo su krediti gospodarstva. Evo ja se nadam da će se itekako s ovim zakonom poboljšati normativni uvjeti i da će sigurno građanima biti itekako povoljnije se zaduživati. Prvo je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Uvažena kolegice Perić. Pokušao sam vašoj kolegici Dragici Roščić ukazati na to koji je uzrok problema.

Međutim, umjesto da pokuša razumjeti što joj ukazujem ona mi se obraćala

Nećemo se natezati ja vas samo upozoravam. Vi se ne možete sa mnom prepirati, ja vas upozoravam samo da morate odgovarati kolegici. Molim vas da me ne prekidate više jer ja nisam vas prekidao niti ometao dok ste vi govorili. I cijelo vrijeme kada vodite ja vam ne upadam u riječ. Ja vama nisam upadao u riječ gospodine Reiner, molim vas da poštujete to. Hvala. Znači kolegica Roščić umjesto da razumije moju pouku ona je išla meni suflirat kao da ja ne razumijem kakav je prijedlog zakona. Shvaćam ja kakav je prijedlog zakona, ali taj prijedlog zakona se bavi posljedicom, a ne uzrokom problema i ovim zakonom neće biti riješen problem loših kredita, a samim time niti potrošača, on će biti malo ublažen. I zato bi htio pitati kolegicu drugu iz HDZ-a koja je sada govorila Perić Grozdanu, da li ona shvaća da su ovo sve palijativne mjere i da neće riješiti problem kreditne krize u zemlji i problem masovnih blokada građana i poduzeća?

Mi smo tu da nađemo rješenja odnosno Vlada koja će predložiti određena rješenja. A vi morate znati da svaka država ima svoju narodnu banku odnosno centralnu banku, prema tome to što vi kažete da je ona samo mjenjačnica, pa niko nas ne tjera kao građane da štedimo u eurima, a većina 80% građana štedi. Dakle da li vi štedite u kunama, znači moramo imati povjerenje u vlastitu monetu, ako je nemamo težit ćemo onda da ta moneta bude nešto drugo. Ali u svakom slučaju novac je roba kao i svaka druga, ima svoju cijenu prema tome svi moramo poštivati to tržište i normalno na tom tržištu se znati i ponašati.

Uvažena kolegice Perić. Istina, mi sad poboljšavamo regulativu, sve je to super, ali ja moram ponoviti još jednom i prije smo imali regulativu koja je zabranjivala bankama da rade ono što su radile. Dakle one nisu ni prije smjele raditi sve ono što su radile do danas i što rade još uvijek danas. I dalje ne poštuju kolektivnu presudu. U kolektivnoj presudi lijepo piše da je ugovorena promjenjiva kamatna stopom odlukom banke nepoštena, da je ništetna i da se banke više tako ne smiju ponašati. One se i dalje tako ponašaju. Dakle nedostatak institucija je očigledan tu. Niti HNB sprječava banke da ne poštuju presudu, niti to radi država, nitko to ne radi, dakle samo zakonom je to moguće spriječiti. I ponovit ću još jednom, ono što sam već rekao, dakle nije bila nesretna situacija, bili su nesretni građani jer je HNB bila nefunkcionalna jer je država bila nefunkcionalna, a i dan danas je u određenom segmentu nefunkcionalna i zbog toga to moram konačno promijeniti i ta odgovornost je na nama i na nikom drugom.

Uvažena kolegice Perić. Htio bi samo malo nadopuniti ovo što ste vi rekli, a meni se to isto čini iznimno značajno, a vezano uz članak 14. vi ste naveli stavak 5. koji kaže da potrošač ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora raskinuti taj ugovor, odustati od kredita.

Sada ću vam ispričati jedan primjer, doista se dogodio više se ne sjećam iznosa, ali jedan čovjek je dizao kredit u jednoj poslovnoj banci, nakon nekog vremena otplaćivanja došao je igrom slučaja u drugu poslovnu banku, tamo je tražio neki drugi kredit pa su mu oni rekli šta on ima od zaduženja, on je pokazao ovaj redit. On se vratio u svoju matičnu banku i rekao čujte ljudi su mi dali i znate šta su mu rekli u matičnoj banci, ma čekajte dat ćemo vam još povoljnije. Upravo je zbog toga je bitno ovo, ne samo u smislu da korisnik kredita donese odluku nego ta zdrava konkurencija, da kada on dođe s papirom i kaže gledajte potpisao sam ugovor oni kažu ne, ipak ćemo ti dati bolje ugovor.

Kolega Žagar, da svaka banka ima prostora u svojim normativnim aktima ima prostora za raspone kada oni mogu podizati ili smanjivati bilo maržu, bilo kamatnu stopu. Prema tome, dobra je ta konkurencija i na ovaj način zaista se može postići puno kvalitetnije. I hvala na tome što ste još jednaput to napomenuli. Hvala lijepa. I sada završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e ima uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, pokušao bi u svojim izlaganjima ukazat na dva centralna problema vezana uz samu kreditnu krizu i besparicu. Objasnio sam da je uzrok uopće valutne klauzule i toga što krediti su u stranim valutama, u tome što je HNB mjenjačnica i drugi dio problema znači što je novac dug, pa samim time su krediti neotplativi jer novac za otplatu kamate nikad nije stvoren. Ako se novac stvara samo u formi kredita, ljudi će svi dobiti glavnice kredita a morat će svi vratiti glavnice plus kamate, znači morat će vratiti, hipotetski uzme 50 tisuća eura, mora vratiti 100 tisuća, znači morat će vratiti duplo više a to neće moći. Znači, gospođa Grozdana Perić kaže kao da je HNB mjenjačnica navodno zato jer ljudi štede u eurima. 80% štednja pa kao to je razlog zašto je to tako. Međutim, gospođa zaboravlja da u doba Jugoslavije su također ljudi štedjeli u stranoj valuti, imali su deviznu štednju. Međutim, uloga Centralne banke Jugoslavije nije bila mjenjačnica bila je prava središnja banka koja je emitirala domaću valutu odnosno dinar. Znači, to u kojoj valutu ljudi štete je potpuno nebitno, odnosno nevezano uz pitanje u kojoj valuti su krediti. A ono što gospođa Perić isto pokušava reći, a vjerojatno po mojoj pretpostavki iz neznanja je slijedeće. Bankarski sustav nam uvijek prikazuje da krediti dolaze od štednje, slikovito rečeno da ja stavljam određeni novac svoj na štednju, na svoj račun, onda banka od tog mog novca daje kredite, pa tobože ako su depoziti u stranoj valuti, moraju krediti. Međutim, istina je obratna. Depoziti nastaju od kredita, znali onog trena kad netko uzme kredit, stvara se novac, tak novac se prebacuje na nečiji račun i onda on postaje depozit. Znači, ta inače logička greška nije samo medijski eksponirana, ona je čak i u udžbenicima iz monetarne politike kad se objašnjava proces multiplikacije novca, odnosno stvaranja imaginarnih depozita i izdavanja kredita na osnovu tog istog imaginarnog novca, isto se navodi primjer da krediti nastaju od depozita iako je znači obratno. Depoziti nastaju uvijek iz kredita. Tako da vidim da zapravo vladajuća stranka ne razumije, tj. određeni zastupnici poput Grozdane Perić ne razumiju proces samog stvaranja novca, ne razumiju zašto uloga Centralne banke je mjenjačnica odnosno da to nema veze sa onim što onim smatraju zašto ima takvu ulogu. I nažalost i rješenje zakonsko koje oni nude je samim tim parcijalno, ono neće riješiti probleme. Oni su uvjereni da će riješiti ali vidjet ćete da neće, da će broj blokiranih građana ostat isti, da će njihov dug i s vremenom rasti kao što je i dug države. Na kraju krajeva, pa kakva je to država koja se zadužuju u stranoj valuti? Znači ni sama država, znači ne samo da građani ne mogu doći u suštini do domaće valute nego i sama država se zadužuje u stranoj valuti što znači da HNB nema ulogu državne banke. To bi trebala biti banka koja financira državu jer u svim zemljama svijeta, osim nažalost u EU-u je uloga Središnje banke financiranje države.

Kolega Pernar, ja jednostavno moram sada vas malo poučiti. Vi uporno nešto tvrdite što jednostavno ne drži vodu. Dakle vi ste rekli da netko dobije recimo nek je kredit 100 i onda vrati 200. ne, on ne vrati 200. on vrati 100, a plati 100. novac je roba. Dakle vi kad dobijete robu, vi tu robu morate platiti.

Postoji, to su depoziti građana.

financijski sustav ona može primijeniti jednaki način obavljanja supervizije i izreći jednake supervizorske mjere. Ovdje je bitno napomenuti kako Hrvatska narodna banka i prema važećem zakonodavnom okviru kao što sam rekao, dakle interne procedure HNB-e takve mjere može naložiti bez obzira na činjenicu da ovaj predmetni članak nije u potpunosti prenesen. Također omogućuje se provedba uredba Vijeća iz 2014. o dijelu zakonske revizije kreditnih institucija. Primjena ove uredbe osigurati će se najvećim dijelom donošenje novog zakona o reviziji. A s obzirom da su kreditne institucije subjekt od javnog interesa, što smo čuli jutros, njezinu primjeru potrebno je osigurati i ovim zakonom u dijelu obavljanja zakonske revizije kreditnih institucija. U tom dijelu ključne su 3 stavke, utvrđuje se najduže vremensko razdoblje od 7 godina uzastopnih u kojem isto revizijsko društvo može obavljati zakonsku reviziju za istu kreditnu instituciju. Potvrđeno je postojeće stanje iako revizijska uredba dozvoljava do 10 godina. Nastavak obavljanja zakonske revizije kreditne institucije istom revizorskom društvu, dopušten je nakon proteka 4 godine, a revizorsko društvo, ne smije za kreditnu instituciju obavljati nervizorske usluge propisane uredbe bez korištenja iznimki u godinu koja obavlja zakonsku reviziju. Također, dorađene su odredbe u vezi sjecanje kvalificiranog udjela, usklađuju se odredbe o imatelju kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji sa smjernicom bonitetnoj procjeni stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru koja su usvojila europska nadzorna tijela. Izmjenama se uvodi upravo dodatna zaštita vjerovnika i klijenata kreditnim institucija u navedenim slučajevima, dakle, spajanje i pripajanja kreditnih institucija sa sjedištem u RH i izvan nje. Detaljnije su razrađena prava i obveza u slučaju osnivanju podružnica. Dorađuju se odredbe koje se odnose na poslovanje i superviziju podružnicu kreditnih institucija iz drugih država članica. Također, postupak sanacije u manjoj mjeri je dorađen, preciziraju se ovlasti nadležnih tijela prilikom provođenja postupka sanacije kreditne institucija, tako da DAB ili Državna institucija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može donijeti odluku o postojanju uvjeta za utvrđivanje nedostupnosti depozita, a na temelju te odluke HNB moći će donijeti rješenja o nedostupnosti depozita. I konačno, veliko poglavlje naravno je posvećeno zaštiti potrošača. Dakle opće informacije o uslugama su unaprjeđene, besplatna dostava otplatnog plana, propisano je da kreditna institucija je dužna potrošaču na njegov zahtjev besplatno i u svakom trenutku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o kreditu, staviti na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana. Također, obveza vraćanja brisanog očitovanja i svih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita, propisuje se da je kreditna institucija dužna najkasnije u roku od 15 dana od dana otplate kredite, u cijelosti, bez naknade i na ugovoreni način, obavijestiti potrošača o otplati cjelokupnog kredita i informirati ga o načinu preuzimanja brisanog očitovanja iz svih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita. Također u okviru prelaznih odredbi propisana je odredba vraćanja svih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita u roku 2 godine ili bez odlaganje na zahtjev potrošača. Za kredite koji su u cijelosti otplaćeni unutar 10 godina prije stupanja na snagu ovog zakona. Kupoprodaje plasmana, propisuje se da je kreditna institucija dužna u slučaju sklapanju ugovora o kupoprodaji plasmani, u pravilu je riječ o cesiji, dužnik čiju je plasman, odnosno, kredit prodan, dostaviti izvještaj o ukupnom stanju duga, sa stanjem na dan prijenosa tražbine i strukturu dugovanja prema stavkama slijedećima, glavnica, kamata, naknada, odnosno, naknade i dr. troškovi. Taj se izvještaj o ukupnom stanju dostava dostavlja uz obavijest o ustupanju tražbine, odnosno, plasmana za koju suglasnost dužnika potrošača nije potrebno. Također je unaprijeđen nadzor koji provodi HNB, budući da je na teritoriju RH, osnovane i podružnice kreditne institucije iz drugih država članice, bili je potrebno precizirati ovlasti koje HNB ima u segmentu praćenja zaštite potrošača kod kreditnih institucija iz drugih država članica, koje svoje usluge pružaju na području RH. Kreditnim institucijama iz drugih država članica, koje svoje usluge pružaju na području RH, neposredno ili preko podružnice prema pravilima o jedinstvenoj putovnici, odobrenja za rad da nadležna tijela država članica u kojima su osnovane. Što znači da i HNB nije ovlaštena nadzirati na način kako nadzire kreditne institucije koje su od HNB dobile odobrenje za rad. Predložene izmjene naravno ponavljam još jedanput imaju za cilj kvalitetniju zaštitu potrošača. Konačno stupanje a snagu prema ovom zakonu preloženo je 8 dana od dana objave u N.N. ovo je prijedlog zakona, dakle prvo čitanje i sigurno da smo naravno spremni čuti vaše sugestije i komentare, odnosno, sve ono što smatrate da može doprinijeti unapređenju ovog postojećeg prijedloga zakona. Prva je uvaženog zastupnika Gorana Aleksića.

Pa jedan prijedlog bi se odnosio na čl.135. gdje bih preložio da se doda novi stavak 2, kojim bi se propisao da banke u svim onim ugovorima u kojima nisu ugovorile promjenjivu kamatnu stopu na pravilan način. Dakle, ugovorima u kojima nisu govorile parametre, nego su ih jednostrano definirali. Da se u takvim ugovorim odredi, da se ne smije primjenjivati kamatna stupa veća od početne ugovorene kamatne stope. Na taj način mi bismo ispoštovali i pravorijek kolektivne presude, u kojoj jasno rečeno da se banke tako više ne smiju ponašati, ali su se banke tako nastavile i dalje ponašati. Dakle preloženo u tom čl.135. novi stavak 2 kojim bi se ograničila kamatna stopa u kreditima u kojima je ona nezakonito ugovorena, bez parametara, na najvišu moguću početnu kamatnu stopu. Drugi prijedlog se odnosi na čl.68. gdje predlažem iza dodanog stavka 8 dodaje novi stavak 9 kojim bi se utvrdilo, evo ja ću pročitati, da sad ne interpretiram ono što sam već napisao, ovako. Prije potencijalne prodaje plasmana, radi se o cesiji, kreditna institucija obavezna je ponuditi dužniku otpis dijela duga o postotku smanjenja duga za planiranu prodaju plasmana novome vjerovniku, te omogućiti dužniku da plati ostatak duga u roku od 8 dana ili u roku od 60 dana ako je kreditno sposoban da plati dug novim kreditom. Dakle, time bi se dodatno zaštitili potrošači gdje banka prodaje novom vjerovniku dug, ali u jako smanjenom iznosu, recimo 80% manjem. Onda bi se na temelju takve zakonske odredbe, banka im bi morala ponuditi dužniku umanjenje glavnice i svih dugova za 80%, ima omogućavanje da on vrati tih 20%, a ne da se ovo proda.

Evo vi danas više puta spominjete zaštitu potrošača, mene zanima pored tolike brige vaše za potrošače, kako je moguće da u Hrvatskoj stotine i stotine tisuća građana se nalazi u blokadi pod ovrhama, u nemogućnosti da otplaćuju svoje kredite? Vjerojatno ste upoznati sa rezultatima Ekonomskog instituta da 70% građana ne može živjeti od plaće. Znači mi ne pričamo o nezaposlenima, ne pričamo o socijalnim slučajevima, pričamo o zaposlenim ljudima i 70% njih ne može preživjet mjesec sa plaćom. Znači očito ta zaštita potrošača nije dobra jer se ljudi nalaze u dužničkom ropstvu. Evo tijekom današnjih ovih rasprava o kreditnim institucijama ja sam si dao truda pa sam pogledao malo po internetu te kreditne institucije o kojima mi raspravljamo i postoji cijeli niz institucija kreditnih za kreditno nesposobne građane, ponavljam još jednom, tako se zovu za kreditno nesposobne građane.

Sada ja vas želim ovdje pitati, da li vi osobno potpisujete licence agencijama koje nude kredite kreditno nesposobnim građanima, agencijama koje nude kredite ljudima do 84 godine starosti, s tim da mene zanima koliko takvih uopće ima građana u RH, koje dopuštaju kredite građanima i koji imaju crne liste i blokade i ovrhe bez ovjere poslodavca, bez provjere HROK-a, kako je to moguće? Znači objasnite mi tu vašu brigu za zaštitu potrošača sa ovim potezima koje vučete po drugoj strani. Hvala lijepa. Ne. Otvaram raspravu. I prvi je u ime Kluba zastupnika SDP-a će govoriti uvaženi zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo danas jedan paket zakona iz Ministarstva financija. Većina se radi o uskladama sa EU direktivama, pogotovo ovaj jutrošnji prvi Zakon o reviziji kojeg sada moramo implementirati u ovaj Zakon o kreditnim institucijama, znači to su dva komplementarna zakona koja se međusobno nadopunjuju i jedna od najvećih novina u ovome zakonu i izgleda dosta ovako ima jako puno članaka se mijenja, mijenja se vezano za mijenjanje nadzora nad revizijom o kojoj smo jutros govorili, pogotovo revizija od javnog interesa gdje su kreditne institucije tu s posebnim naglaskom. Također u ovome zakonu kao što je uvodno ministar rekao jedna da ne kažem zahtjev, preporuka Europske komisije da se nešto što je nekad bilo u internim procedurama HNB-a sada direktno upiše u zakon, da se ta odredba još uvijek da se još pojača da ne bi bilo da nema kroz određenu zakonsku regulativu odredbe supervizorskih mjera za te kreditne institucije koje su slične po rizičnosti po tom plasmanu. Znači određena tehnička poboljšanja zakona u odnosu na ono što je već bilo primjenjivano. Međutim ono što mene ovdje posebno da ne kažem veseli, ali raduje što je posebno naglasak na zaštiti potrošača ovo što je rekao i kolega Bunjac, pa me sada zanima da li je da je bio možda nekad prije u ovom Zakonu o kreditnim institucijama da se možda davalo HNB-u ovlasti da ima široku primjenu na zaštiti potrošača i na onim kreditnim institucijama koji nisu imali odobrenje HNB-a nego koji su poslovali iz inozemstva, da li bi nam se dogodilo pitanje RBA zadruga. Iščitavajući sadašnji ovaj zakon takav oblik poslovanja RBA zadruga više ne bi bio moguće jer je cijelo vrijeme HNB govorila da, da mi smo imali određene probleme u zakonu, mi ne možemo one koji nude kredite tu po našim otocima itd., našim građanima koji nisu kreditno sposobni ne možemo im ništa jer mi nismo za njih regulirani pa onda kažu to radi Vlada. Ako je to to, da kažemo da dogodilo nam se taj dio nismo to imali regulirano, a sada poboljšavamo to u zakonu i predlaže se da HNB proširi ovlast praćenja zaštite potrošača i na kreditne institucije iz drugih država članica koje svoje usluge pružaju na području RH. Do sada je HNB pratila zaštitu potrošača samo u kreditnim institucijama koje je izdavalo odobrenje za rad, a kreditnim institucijama iz drugih država članica koje svoje usluge pružaju na području RH neposredno jel često su oni i dolazili na hrvatsko tržište, neposredno da ne kažem o onim torbama koje su prebacivali preko granice ili preko podružnica prema pravilima o jedinstvenoj putovnici odobrenje za rad nadležna tijela država članica u kojima su osnovane, što znači da HNB tada nije bila ovlaštena nadzirati. Tako da predloženim izmjenama se predlaže proširiti opseg ovlaštenja HNB-a i na kreditne institucije iz drugih država članica koje svoje usluge pružaju na području RH, a sve sa ciljem kvalitetnije zaštite potrošača.

Sad od 2003. do 2017. godine HNB kaže da, da mi to nismo mogli, evo sad dodajte taj zakon pa ćemo mi to moći raditi.

I onda zapravo sada dobivamo, što kažem, što je pohvalno, ali samo postavljam pitanje kolegi iz Narodne banke, znači 13, 14 godina čekaju te nekakve jače zaštite potrošača gdje samo kažemo evo, sad mi možemo kontrolirati i one koji dolaze iz drugih zemalja, nemaju odobrenja za rad, a znamo da su te monetarne institucije zapravo u nekakvim vlasničkim odnosima onih istih kreditnih institucija koje već posluju na tržištu RH. Tako da svakako u tom djelu, taj dio pohvaljujemo ako se to odnosi na to ja sam to tako barem iščitao. I da li će to osnažiti nepojavljivanje sutra kojekakvih, kao što je rekao gospodin Bunjac, kreditnih posrednika koji nude raznorazne kredite, ne znamo da li su oni, pod čijim nadzorom, pogotovo ovo zabrinjava ako se radi o tome da oni daju određene kredite bez provjere kreditne sposobnosti i mislim da je to ponovno jedna sličan slučaj onih kao što se pojavilo kod RBA zadruga. Jer imate u nekakvom poslovanju takvih obila bankarskog, gdje zapravo kada dolazite jednostavno kažete ne može dobiti, ne možete puštati takav oblik novca na tržište jer znate da će se za nekoliko mjeseci zapravo naći tu ljudi u problemima. Ovdje se također koliko sam razumio, dorađuju na tehničkoj razini odnos između DAB-a odnosno Državne agencije za sanaciju osiguranja štednih uloga i HNB-a kod provođenja određenih postupaka sanacije prvenstveno u tom djelu da HNB ne može oduzeti odobrenje za rad kreditnoj instituciji u sanaciju sve dok takav postupak traje i u drugom slučaju da se predlaže odluku od nedostupnosti depozita kod kreditne institucije koja se nalazi u postupku sanacije da donese DAB jer ona provodi sanaciju kreditne institucije nastojeći postići ciljeve sanacije koja podrazumijeva ponovnu uspostavu znači redovnog poslovanja. Kaže se da DAB provodi sanaciju i kaže da je najbolje upoznata sa stanjem u kreditnoj instituciji, to mi baš nije nikako, da je DAB koji kasnije tek dolazi, kada je banka u problemu, da je bolje upoznata nego sama HNB koja cijelo vrijeme bi trebala imati, ono što danas smo govorili, kontrolu nad tom kreditnom institucijom i da stalno im šalju određene izvještaje prema HNB-u, HNB stalno radi određene supervizijske mjere u tim kreditnim određenim institucijama a DAB tek dolazi poslije ukoliko se zapravo dogodila određena posljedica. Ali dobro, ako su se tako dogovorili vjerujem da je dobilo pozitivno mišljenje i od HNB-a i od DAB-a, ako su se oni tako dogovorili da je njima lakše operativno ovakav način rješavati taj dio.

Prva uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo. Kolega Lalovac, sjetite se i sami, do prije 2, 3 godine ne daj Bože da je netko se usudio nešto protiv HNB-a. I mlađi kolege to vjerojatno ne znaju, ali treba ući malo na web stranice, pa pročitat što se govorilo, što se pričalo o HNB-u. Dakle, to je neovisna institucija i ne daj Bože bez obzira iz koje političke opcije, da je netko dirnuo ili prigovorio na rad HNB-a. Ja sam se to jedanput slučajno usudio napraviti dva puta kao ministar, tri mjeseca su me razvlačili a samo sam postavio pitanje kako HNB može donesti odluku o povećanju obvezne rezerve a bez da su se razgovarali sa ministrom financija? Vi se sjetite najava Dnevnika, guverner je rekao, guverner je prognozirao i to je bilo Sveto pismo, ne daj Bože da se neko tom suprotstavio. Međutim, danas kad se gledaju sa određene vremenske distance neke stvari, onda to izgleda malo drugačije jer ako pogledate i ovaj zakon i direktivu EU-a, nigdje ne piše da HNB nije mogao nešto napraviti. Ali radi mlađih kolega i kolegica, vi znate da dandanas HNB ne prizna HBOR kao banku, kao kreditnu instituciju. Neće je kontrolirati, neće ju revidirat, vi to njima naprosto ne možete narediti. A nema ministra financija kojem nije bilo u interesu da HBOR bude u sklopu tih kreditnih institucija, i da ga HNB kontrolira i revidira. Ista priča, oni famozni krediti na stupovima, evo tu su kolege iz Ministarstva financija. Tražeći pravno kako te ljude naprosto privest pred zakon, kako netko može nuditi kredit na stupovima ili za brisača. Međutim, kad budem govorio u raspravi, onda ću govoriti o tome, nije nekada u Hrvatskoj bilo lako dobiti kredit kao danas. Slijedeća replika uvaženog zastupnika Branimira Bunjca.

Imamo banku Feratum, to je banka sa Malte, Malta je inače poznata kao centar zajedno sa Ciprom, u pranju novca. Ta banka nudi kredite u Hrvatskoj, nema niti jednu jedinu poslovnicu. Nigdje ne možete naći poslovnicu te banke, objavljuju ponude za kredite na internetu i na to, u svojoj ponudi kredita daju potpuno lažne informacije. Oni konkretno tvrde da ako uzmete 5000 kuna kredita kod njih i vratite nakon mjesec dana, da morate vratiti 5030 kuna ili da vas je kompletna kamata sa troškovima iznosi 30 kuna. Znači morali biste vratiti gotovo 20% veći iznos nego od onoga što vam je ponuđeno. Znači, mi imamo banku, koja je strana, koja nema poslovnicu u RH, koja posluje na teritoriju RH i koja daje lažne informacije. On misli da to što ja govorim je nebitno i što kaže guverner Vujčić, ali ljudi te kredite uzimaju i nasjedaju. I nakon toga traže zaštitu. A zaštitu je trebao dati onaj koji regulira tržište koji je unaprijed trebao jednostavno spriječiti rad takvih kreditnih institucija. I tu nastaje problem dužničkog ropstava. Nitko ne pada u dužničko ropstvo zato što je dignuo stambeni kredit u banci, nego ljudi najčešće padaju u dužničko ropstvo tako što uzimaju kredite od tzv. kreditnih posrednika, kartičarske kuća i svih onih ostalih lihvara koji po Hrvatskoj slobodno posluju, a nitko im ne želi stati na kraj. Zašto im ne želi stati na kraj?

Evo imamo danas ovdje raspravu. Ona je jednosmjerne naravi, jer na pitanja koja se postavi ministar financija, on ne želi odgovoriti. Pa ali u svakom slučaju drago mi je da onda barem slušaju građani kojima se ovom prilikom prije svega obraćam. Znači mi slušamo ovdje po ko zna koji put priču kako se ova Vlada i nadležna tijela brinu za svoje potrošače, za građane, kako je sve idealno i lijepo. Evo, uveden je red, a iz dana u dan svjedočimo tome da je dakle, kako pokazuju istraživanja Ekonomskog instituta, 70% građana ne može preživjeti mjesec.

Ponavljam pitanje još jednom, kako je dakle, moguće, da u Hrvatskoj postoje tolike kreditne institucije koje daju kredite mimo svih pravila koja su propisana, između ostaloga i ovih pravila koja su propisana Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju. Kako je moguće da u Hrvatskoj postoji cijeli niz građana koji ima veće kreditne rate, nego što ima primanja? Znači ljudi imaju veće rate kredita, nego što imaju mjesečna primanja.

Vjerujem da je jako patio dok je imao takvu situaciju, ali sad se situacija poboljšala, koliko smo vidjeli iz njegove imovinske kartice. Kakve su to banke i kreditne institucije na banderi pokraj tramvajske stanice? Daju kredite do 84 godine, na 70% primanja, ne treba HROK, nema veze crna lista blokada.

Ali vi biste morali brinuti za svoje građane, za koje tako često sad i spominjete, jer Hrvatska je socijalna država između ostalog, po točki 1 Ustava. A vi dozvoljavate da se u Hrvatskoj gomilaju socijalni problemi, socijalni slučajevi. Građani su u dužničkom ropstvu. Kada su građani u dužničkom ropstvu, gospodarstvo i društvo se ruši. Jako puno ovih ekstrema koje smo mogli vidjeti u zadnje vrijeme, nastalo je zbog toga što je gospodarska situacija loša. Gdje nastaje ksenofobija, mržnja? Nastaje u tome što ljudi ne mogu preživjeti. I u konačnici vi ih potičete. jer vi i HNB, ne činite ništa da zaštitite građane. Donosite zakone teoretski da, teoretski, ali provedba je nikakva. Nema zahtjeva. Da je doista provedba ovih zakona kako treba biti Ferratum banka ne bi poslovala u Hrvatskoj. Građani ne bi imali zaduženost veće od 1/

Krediti potrošački po karticama, Diners, American, Visa neće biti upisan u Hrvatski registar obaveza koristi. A to su sve stvari koje biste vi mogli riješiti ali nemate tekst. I što je najstrašnije od svega? Ponavljam još jednom, najstrašnije od svega je to što sve te lihvarske institucije imaju vašu licencu, oni se s tim ponose. Pitam ministra Lalovca, veli ja nisam nikada potpisao, pa onda tko je? Pazite sad kako te kreditne institucije navodno nude kredite građanima. Svjedok Iva Vrbančić, svjedoči o tom kreditnoj instituciji, ne znam, sad kak se zove, Atom, Hit, svejedno, kredit mi je odobren isti dan, isplata također, a uz to nisam trebala gubiti vrijeme na obilaženje banaka i slanje papira. Jednom riječju bravo. Tko je to Marina Galović, tko je ona? To mi liči ko na onaj Čang Šlang čaj, uzmi i svi tvoji problemi će biti riješeni za 5 minuta, izgubiti ćeš, ne znam, 50kg za mjesec dana, izgledati ćeš ko filmska zvijezda, tako i ovi krediti. A šta se u konačnici onda dogodi? U konačnici se dogodi da se građana u jednostavno zbog neznanja, jer on ne mora imati znanje niti je za to obrazovan iz ekonomije, iz prava, zataknut u dužničkom ropstvu u kojem ostaje cijeli život, gospodine Marić. I gubi ne samo svoje dostojanstva, nego gubi svoj obiteljski život, gubi svoj dom i gubi sam smisao postojanja. A vama je to naravno pitanje na koje vi ne želite odgovoriti. Vi ste se sakrili iza vašeg Zakona o kreditnog institucijama, o stambenom potrošačkom kreditiranju i sretni ste i zadovoljni jer imate lijepo napisani papir, a život u Hrvatskoj je nešto sasvim drugo od vašeg papira. I to je ono što biste trebali konačno povezati. Teoriju sa praksom.

Oni će u najmanju ruku ostati isti, a vjerojatno će postati još gori, još teži.

Izvolite. Kolega Bunjac ovo o čemu ste vi govorili, mislim da je ipak, da se radi o nekakvom proširenju i da je za sada još uvijek preuranjeno izvoditi takav zaključak, to je nešto što se u literaturi naziva državni terorizam. Dakle, ekonomija koja ne vodi račune o svojim građanima, koja ne vodi računa o financijskoj moći svojih građana, ta država, makar prema dakle, autorima, radi i vrši jedan teroristički čin.

Pa ja vjerujem da je vama dobro isto ko i ministru Mariću. Ali ja govorim u ime onih građana kojima nije dobro. Ja svakodnevno evo i sada dobivam poruke dok traje ova rasprava u kojemu su mi građani pišu doslovce isto ko i zastupniku Pernaru očajnička pisma. Cijeli dan odgovaram na e-mailove, cijeli dan odgovaram na telefonske pozive i evo ljudi su mi došli i na vrata Sabora danas, možete dole provjeriti kod saborske straže i to 3 puta. Da me upozore na situaciju u kojoj se nalaze, a ta je da doslovce nemaju šta jesti. I te poruke koje dobivate od građana, a možete ih i vi dobiti ukoliko se budete interesirali, su potpuno opreci sa ovime što mi danas ovdje slušamo. Jer ako bi mi prihvatili ovo što nam govori ministar Marić i njegovi sljedbenici, a i vi koliko vidim. Tada bismo stekli dojam da je Hrvatska u biti na jako dobrom putu, da nam je sve bolje, da se nemamo šta žaliti. U biti najbolje da svi dignemo ruke odmah za ovaj zakon, da riješimo ministra Marića svake daljnje polemike u ovom Saboru, sjedenja i to je to. To je poruka koju vi šaljete. Vi biste trebali biti oporba, a vi napadate oporbu. VI se bavite oporbom u svojm izlaganju. A vratite se onda HDZ-u ko što ste bili, u biti čini se da vam je žao što su vas oni onako otpilili u travnju upravo zbog ministra Marića.

Izvolite.

kolegice i kolege. Pa prije nego što počnem konkretno govoriti o ovom prijedlogu zakonu, s obzirom da danas cjelokupnu raspravu, znate što, u financijama je vrlo teško i vrlo opasno govoriti o nekim stvarima ako ne uzmete potencijalne uzroke, određena kretanja, pa tako i kad govorimo o kreditima, o kreditnom zaduženju, ja se sjećam 2005. godine kad su izdane prve kunske obveznice jer se to smatralo strahovitim uspjehom jer kreditne institucije u RH i financijsko tržište uspjelo skupiti par milijardi kuna da otkupi obveznice RH. Međutim, svi danas kada govore pričaju kao da je uvijek u Hrvatskoj, hrvatske građene, hrvatska poduzeća su mogla dobiti kredit samo tek tako. A isto tako zaboravljaju kolike su bile prosječne plaće, ja ću uzeti nekakvu referentnu godinu 2000. i 2008. prije početka one velike financijske i gospodarske krize i povuć paralelu s tim koliko se tada moglo kupiti za jednu prosječnu plaću koliko se može kupiti danas i da je Hrvatska potpisala sporazum o početku pregovora za ulazak u EU, da se financijsko tržište otvorilo itd. Dakle prosječna plaća u Hrvatskoj 2000. je bila 3.326 kuna, 2008. prije početka gospodarske krize je bila 5.178 kuna.

I sada imate dvije stvari, s jedne strane otvara vam se ono što do sada niste mogli primirisati da tako budem, koristim jedan izraz možda nije prigodan ali često se koristi u našem jeziku ni u ludilu, dakle kreditne kartice, kredite. Imate s jedne strane da vam se to otvara i s druge strane imate da vam rastu plaće, da vam raste zaposlenost i to automatski dovodi do nečega, a to je velika ekspanzija ovisnosti hrvatskih građana o kreditnim institucijama. To je činjenica. Druga stvar, statut HNB-a u Hrvatskoj je bio bez obzira na političke opcije nepolitičke opcije i one neovisne i ovakve, onakve, to je bila sveta krava, nju se nije smjelo taknut nije se smjelo dirnuti, oni su sve najbolje znali, oni su sve dirigirali. Ne daj Bože da se neko usudio nešto reći, to su naprosto činjenice. I upravo u tom periodu o kojem ja sada govorim, dogodili su se švicarci, dogodila su se silna kreditna zaduženja zbog kojih su mnogi nažalost danas naši sugrađani blokirani jer ili su ostali bez posla ili su se promijenile neke stvari. Isto tako, da li je neko mogao reagirati ili nije, to će ostati jedan veliki upitnik. I zato mi je drago da će se konačno primijeniti odredbe direktive 103 CRD/IV kojim se dakle HNB-u da pri provođenju supervizija i pri primjeni supervizijskih mjera na kreditne institucije istih i sličnih profila rizičnosti npr. slični modeli poslovanja i europski položaj izložnosti koristi jednak način obavljanja supervizije i jednake supervizroske mjere kao i za takve institucije u Hrvatskoj.

A kada govorimo o Raiffeisen štedionica, ja mislim da od svih ovih zastupnika za ovom govornicom ja sam najviše govorio o tome, čak sam dao i prijedlog Vladi u ime kluba HDZ-a da se obustave sve ovrhe i svi postupci dok se jasno ne definira kakav je ustvari uopće položaj bio tih jer ono što je rekao kolega Lalovac, nažalost neki su dolazili sa torbama novaca, bili posrednici, uknjiživale se u zemljišno-knjižnim uredima i na kraju imamo situaciju kakvu imamo. Da je to sve povezano unutar države vjerojatno se neke stvari ne bi dogodile. Ali ovo sam osjećao potrebu za reći jer danas smo čuli ovdje svega i svačega, a ljudi kada su pritisnuti nedaćom onda jasno da traže izlaz i spas u bilo čemu. Ali ništa se nije dogodilo slučajno i ništa nije nastalo slučajno i niko nikoga nije s puškom prisilio da ode dignut nekakav kredit. Ali ako vi imate gospodarski rast od 5%, ako imate godišnji rast plaća 7, 8%, ako imate povećanu zaposlenost logična je stvar da građani samim tim si žele priuštiti nešto više. Pa to je najnormalnija stvar u životu svakog čovjeka, da si hoće priuštiti stan, da si hoće priuštiti ovo ili ono prema tome to su činjenice i to je u prirodi svakog čovjeka. I nemojmo sada govoriti da je to nešto negativno jer da se čovjek tako ne ponaša vjerojatno napredak civilizacije ne bi bio ovakav kakav je. I tu ću stati što se tiče ovoga dijela. Dakle što se tiče samo oko ovog zakona, praktički kolega Lalovac i ja i svi ostali koji bi raspravljali bi u principu mogli ponoviti ovo što je ministar rekao, to su čisto tehničke stvari, dakle tu ne možeš ni ovako ni onako. Ako smo danas podržali Zakon o reviziji onda je logična stvar da se taj zakon primjenjuje i na kreditne institucije i da umjesto deset godina stavimo sedam godina da ne može jedno revizorsko društvo duže vršiti reviziju. Isto tako ako smo svjesni činjenice da su banke u proteklim vremenima koristile svoju poziciju i prema građanima se odnosili na određene načine, da nam se kao članici EU pruža mogućnost da to zakonski reguliramo i da zakonski eliminiramo, onda je logična stvar da se to ugradi kao i zakonska odredba, crno na bijelo tako da više nikome ne može pasti na pamet da interpretira određene zakonske odredbe kako njemu paše. Dakle, da ne ponavljam ono sve što je ministar govorio o tome kako će se ovim zakonom štititi potrošače, što su banke dužne poslati kao obavijest građanima u trenutku i kada se otplati kredit i kada dođe do otkupa duga itd., dakle to su sve tehnikalije. Međutim, cijela ova situacija u Hrvatskoj nije nastala slučajno. Ja sam govorio o određenim makroekonomskim pokazateljima, određenim događanjima koja su bile preduvjet da se ovo dogodi, da plaća u Hrvatskoj od 2004. do 2008. nije rasla kako je rasla, da se nije povećala zaposlenost sigurno da kreditna sposobnost hrvatskim građanima ne bila ovolika kolika je. I druga stvar, kolegice i kolege, bez obzira što razmak između 2000. i 2017. je samo 17 godina, međutim, ima nas tu dosta koji smo i tada imali nešto godina, kad pogledate samo onu hrpu kućnih računa kolika vam je bila 2000., koliko vam je danas 2017., onda će vam postati jasno koliko ste 2000. za plaću mogli više kupiti nego što možete kupiti danas. Dakle, samo od toga, i kad govorimo o ovim problemima o kojima govorimo danas cijeli dan, onda naprosto to ne smijemo izbit iz uma, iz vida, i isto tako konstatacija, da nismo postali članica EU-a, da nismo postali jedna dio zajedničko financijsko-gospodarskog tržišta, možda si mnoge stvari ni kolega Lalovac dok je bio ministar ne bi mogao priuštiti jer bi bio vjerojatno priklješten sa nekim stvarima, a isto tako danas i kolega Marić. Ali danas smo u poziciji da uredimo određene zakonske odredbe i da na određen način zaštitimo svoje građane da ne plaćaju ono što ne trebaju platiti.

Hvala lijepa. Znači ako sam dobro shvatio, uvaženi zastupniče Šuker, vi tvrdite da se 2000. moglo kupiti više nego što se može kupiti danas. … [[Upadica Šuker, ne razumije se.]] Tvrdite obrnuto? … [[Upadica Šuker, ne razumije.]] [[Upadica Reiner: Molim vas, nemojmo, nemojmo…]] Znači u biti ovdje smo čuli tvrdnju da dakle su građani 2000. imali manje plaće nego što imaju danas i da su imali niži standard, da je to bila tvrdnja, da se sad kao standard povećao, ali ajmo pogledati ovu tvrdnju iz službenih statistika. Koliko ste mogli kupiti benzina 2000. godine za svoju plaću? A u ovom trenutku danas, sa ovom plaćom koju ste ni naveli, možete kupiti 550 litara. Znači, 2000. sam sa duplo nižom plaćom ili koliko je bila, mogao kupiti 250 litara benzina više. To po meni pokazuje da se u biti standard građana srušio. Te iste godine koje ste vi naveli, bila je salata 2 kune, ajde kupite danas salatu kilu za 2 kune, platit ćete bar 10 ili glavicu, kak to već ljudi prodaju. Banane su bile 4 kune. Uzmimo te tablice hrane, tablice voća, povrća, režija, goriva, pa pogledajmo što su si ljudi mogli kupiti prije a što si mogu kupiti danas.

Hoćemo još parametre uspoređivati? Kad uspoređujete stvari, a vi ste hvala Bogu dobro u potkovani tome, onda morate stvari metodološki svesti na istu razinu i onda ih trebate uspoređivati. Dakle, ja sam samo iznio par podataka da pokazujem što se događalo i koji je trend bio u Hrvatskoj. A ako ćemo razgovarati o ovoj temi o kojoj vi govorite, onda ajmo vidjeti koliko u tom trenutku je hrvatskih građana imalo mobitel, rekao sam, do Split ste putovali 8 sati ako nije bilo gužve i hrpa drugih stvari. Koliko je tada bilo bežičnog interneta u Hrvatskoj? nije ga uopće bilo. Hoćemo još neke stvari spominjati? Ajmo metodološki stvari postaviti na istu i onda ćemo raspravljati. I meni je drago da ste vi ovo rekli, jer raspravljamo argumentima, vi ste iznijeli jedne argumente, ja sam iznio druge argumente. Vi ste iznijeli da je nešto poskupilo, ali ima drugih stvari da otvaranjem tržišta u Hrvatskoj su mnoge stvari pojeftinile. I kad pogledate prihodovnu stranu proračuna, onda ćete vidjeti da prihod od trošarina je toliki i toliki. Ok, idemo maknuti trošarine na gorivo. Ali otkud ćemo nadoknaditi te 3 milijarde kuna? Ili idemo maknuti onih 60 lipa za auto, zapravo za ceste, 80 lipa, 20 lipa za autoceste, 20 lipa iz HŽ-a, i reći otkud ćemo mi to financirat. Možemo i o tome razgovarat. Ali u onom trenutku kad vi govorite o 700 litara benzina, tada praktički trošarine su bile zanemarive, a kad nam opet ne bi netko rekao potpisali ste po direktivama EU-a, imate propisano koliko može biti najniža trošarina na dizelsko gorivo i Hrvatska se toga držati zbog jedinstva tržišta. I to su sve činjenice od kojih mi ne možemo pobjeći ali ja sam samo pokušao navesti 2, 3 suhoparna podatka da vidimo koji su trendovi bili.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Evo prijedlog Zakona o provedbi uredbe transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe, možda će neki od vas i postaviti pitanje zaista o samom nazivu ove uredbe, ja moram odmah napomenuti dakle, i mi smo si postavili to pitanje ali obvezi smo u ovakvim slučajevima, zaista onaj izvornik prevesti u potpunosti na hrvatski jezik. Ja bih dozvolite mi nekoliko riječi rekao upravo na tu temu pa da znamo o čemu se tu točno radi odnosno koje su ključne odrednice same uredbe odnosno ono što prenosimo u naše zakonodavstvo. Dakle riječ je o uredbi koja je objavljena u službenom listu EU dana 23. prosinca 2015., stupila je na snagu dana 12. siječnja 2016. i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU bez potrebe da se ista prenese u nacionalno zakonodavstvo. Dakle unutar uredbe postoje određena područja gdje su državama članicama dana diskrecijska prava ili gdje ista zahtijeva primjenu nacionalnog zakonodavstva. Glavni cilj uredbe je izravno uvođenje niza pravnih obveza tržišnim sudionicima zbog potrebe za povećanjem transparentnosti tržišta financiranja vrijednosti papira, a time i cjelokupnog financijskog sustava. U tom se smislu transakcije financiranja vrijednosnih papira odnosi na repo transakcije, pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe, transakcije kupnje i ponovne prodaje, ….transakcije prodaje i ponovne kupnje … te maržne kredite. Ovom se uredbom uređuju dva važna područja, obvezuju se druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosti papira da pojedinosti o svim transakcijama financiranja vrijednosnih papira koje su sklopili kao i svaku njihovu izmjenu i prekid dostavljaju trgovinskom repozitoriju koji na središnjem mjestu prikuplja i vodi evidenciju o transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Uređuju se pravila o ponovnoj uporabi financijskih instrumenata primljenih u okviru ugovora kolateralu. Pri tom se propisuje kako se ponovna uporaba provodi samo ako je druga ugovorna strana koja daje kolateral izričito informirana i suglasna. Tri su ključna područja koja uređuju ovaj zakon. Određuju se tijela nadležna za provođenje nadzora sukladno odredbama njihove podjele nadležnosti, djelokrug rada i ovlasti zatim mehanizmi kojima se potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja uredbe te se određuju prekršaji za postupanje protivno uredbi i visina novčane kazne za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba na koje se uredba primjenjuje. Ovim su zakonom određena tijela nadležna za provođenje nadzora sukladno odredbama uredbe, njihova podjela nadležnosti, djelokrug rada i ovlasti. Pa su tako određena i HANFA i HNB kao upravo ta nadležna tijela. HANFA i HNB dužne su uspostaviti djelotvorne mehanizme za zaprimanje i istragu prijava mogućih ili stvarnih kršenja uredbe i daljnje postupanje uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave. Ovdje je u obzir potrebno uzeti i trend rasta prekograničnih aktivnosti te osigurati međunarodnu razmjenu informacija relevantnih za obavljanje svojih zadaća, među ostalim i u situacijama kada kršenje ili sumnja na kršenje mogu biti važna za nadležna tijela u dvije ili više država članica. Na kraju, određeni su prekršaji za postupanje protivno uredbi i visina novčane kazne za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba na koje se uredba primjenjuje s obzirom da države članice imaju obvezu uspostaviti odgovarajući okvir sankcija za povredu odredaba uredbe i predvidjeti odgovarajuće mjere koje moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Ne. Prvi u ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Prelazimo na: - Prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, prvo čitanje, P.Z.E. broj 169. Predlagatelj je Vlada RH, na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Da. Izvolite. Dame i gospodo, obavljanja stručnih geodetskih poslova u RH i udruživanju hrvatske komore, ovlaštenih inženjera geodezije, uređeno je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, koji je bio donesen 2008., pa mijenjan 2011., 2013. i primjena ovog zakona osigurava da prostorni podaci koji prikupljaju obrađuju, ažuriraju, kontroliraju i distribuiraju osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove, budu podloga svim zahvatima koji se obavljaju prostorom. Iz toga razloga, ali i iz razloga općeg društvenog interesa, stručni geodetski poslovi propisani ovim zakonom moraju se izvršavati stručno, kvalitetno i učinkovito. Međutim, važeći zakon bio je usklađen sa Direktivnom o uslugama u unutarnjem tržištu iz 2006. godine i s Direktivom o priznanju stručnih kvalifikacija iz 2005. godine. No zbog donošenja Direktive 2013. godine, kojom je izmijenjena Direktiva iz 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe EU o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, potrebno je izvršiti određena usklađenja u dijelu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te ujednačiti pravila koja propisuje obavljanje stručnih geodetskih poslova od strane stranih osoba, tako da one mogu slobodno obavljati stručne geodetske poslove u djelatnosti u RH, pod istim uvjetima kao i fizički i pravne osobe koje imaju poslovni nastran u RH. Stoga je trebalo preispitati odredbe koje sadržavaju administrativne prepreke za slobodno obavljanje stručnih geodetskih poslova, uskladiti ih sa normativnih rješenjima i praksom država članica EU, naročito onih koji se odnose na poslove vezane uz državnu izmjeru i katastar nekretnina, te poslove vezane uz prostorno uređenje i gradnju u dijelu koje se odnosi na parcelaciju zemljišta za potrebe prostornog uređenja i gradnje i upisivanje izgrađenih građevina u katastar i zemljišnu knjigu, nadzor nad obavljanje tih poslova, te urediti stručni ispit i stručno usavršavanje osoba, koje obavljaju stručne i geodetske poslove. U tom kontekstu izvršena je analiza propisa koji se u okviru država članica EU, regulira pitanje obavljanja geodetske djelatnosti. Rješenja koja se predlažu su na tragu utvrđena najbolje prakse u regulativi koja je prisutna u zemljama članicama, čije su se članice udružile u Europsko udruženje geodeta. Prijedlog zakona pored općih odredbi sadrži posebna poglavlja, s jedne strane, a s druge strane obavljanje stručnih geodetskih poslova u kojima su propisane odgovorne osobe i suradnici. Zatim odredbe udruživanja u komoru, javne ovlasti, opće akti javnog grada komore i slični poslovi vezani uz komorsko djelovanje. Ovim zakonom nastoji se postići i posebni ciljevi i preispitivanje i vrednovanje dosadašnjih rješenja sa aspekta članstva RH EU, zadovoljavanje kriterija nediskriminacije, nužnosti i razmjernosti kod reguliranja geodetskih djelatnosti i drugih poslova reguliranja. Nastoji se postići ravnoteža između potrebe za što slobodnijem pristupu tržištu gospodarskih subjekata i potrebe da se njihovim stručnim radom ispune zakoni javnog interesa u pružanju geodetskih usluga. Također istovremeno se uvodi uvjeti koje mora ispunjavati ovlašteni inženjeri geodezije, odnosno, zajednički uredi i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih, geodetskih poslova, a koje osiguravaju kontrolu stručnosti i izvršenja stručnih geodetskih poslova kojim dijelom provodi Državna geodetska uprava kroz sustav izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih i geodetskih poslova, ali u velikoj mjeri je nadležna Strukovna komora. Ne. Otvaram raspravu. Prvi se u ime Kluba zastupnika Most i nezavisnih lista javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I kasnije pojedinačnu raspravu. Pa ćemo preći na sljedeću Klub zastupnika, a to je Klub zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Kluba HDZ-a podržavati će Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, kako je Vlada predložila u prvome čitanju. Već je u uvodnom, državni tajnik naznačio razloge donošenje ovog zakona, koji je izvorno donesen 2008. godine, 2 puta je mijenjano u međuvremenu, međutim temeljem Direktive iz 2013. godine, bilo je potrebno ovaj zakon postojeći zakon u cijelosti uskladiti sa europskom direktivnom, tako da je s obzirom na izmjene koji je zakon doživio kroz 2 izmjene i na ove nove odredbe koje su propisane europskom direktivnom, dobro je da se napravilo potpuno novi zakon o obavljanju geodetske djelatnosti. Ono što je bitno definirano, to je da se geodetski poslovi dijele na 2 skupine, one poslove koje su u funkciji državne izmjere, izrade katastra nekretnina i druge strane stručne geodetske poslove koje su praktično tehničke naravi.

Ono što je na samome odboru bilo riječi, pa sam ja to u nekoliko navrata ovdje u ovoj sabornici govorio i prilikom donošenja Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji da je propisivanjem određenim poslova koje su u nadležnosti geodetske struke morao biti propisan i definirani ovako ovim zakonom ili Zakonom o državnoj izmjeri katastrom nekretnina, a ne u drugim zakonima, kao što je Zakon o poslovnom uređenju i Zakon o gradnji. Naime činjenica je da u geodetskoj struci, geodetskoj djelatnosti još uvijek do kraja nije definiran geodetski projekt, o tome su i na odboru govorili i nužno kroz najavljeni Zakon o državnoj izmjeri katastru nekretnina definirati apsolutno sve one poslove, sve predradnje, sve elemente i sastavnice koje treba definirati, koje trebaju sadržavati geodetski projekt.

Pa prema tome bilo bi dobro da se do donošenje novog Zakona o državnoj izmjeri apsolutno definira što i na koji način mora sadržavati geodetski projekt S druge strane podržavamo i najavljenu izradu zakona koja osim što … propisati način obavljanja poslova državne izmjere i katastra nekretnina bi trebala biti praćena sa dinamikom izrade državne izmjere na teritoriju cijele Hrvatske. Naime u ovom trenutku prema našim podacima od 3,5 tisuće katastarskih općina u Hrvatskoj svega ih je jedna desetina odnosno 10% u procesu nove državne izmjere, a od tih 10% svega 3% odnosno oko 100 katastarskih općina već ima sređenu zemljišnu knjigu i katastar nekretnina. To je za nas u RH apsolutno neprihvatljivo i potrebno je kroz novi program državne izmjere i katastra nekretnina krenuti u bržu izradu državne geodetske izmjere kako bismo što je mogući veći prostor RH obuhvatili novom državnom izmjerom novim katastarskim planovima. Naime, ne samo da država, ne samo da jedinice lokalne samouprave kroz novu izmjeru rješavaju brojne svoje probleme i kada je u pitanju komunalna naknada i kada je u pitanju komunalni doprinos i kada je u pitanju najavljeni porez na promet nekretninama odnosno ubuduće će se ta problematika rješavati kroz Zakon o komunalnoj djelatnosti, nego prvenstveno što je činjenica da nije izrađena nova katastarska izmjera zemljišta predstavlja ogromnu prepreku u investiranju u RH. Naime, gotovo nema investicije u RH koja u startu nije opterećena rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa koji su posljedica dugogodišnje izostanka bilo kakve suvisle državne izmjere i izrade katastra i zemljišne knjige. Pa prema tome u tom smislu najavljeni Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina trebao bi sva ova pitanja, probleme koji se javljaju i u investicijama i u funkcioniranju državne i lokalne samouprave trebale bi biti riješeni. Pa u tom smislu očekujemo da Državna geodetska uprava i resorno ministarstvo čim prije izađe s novim zakonom i ove dubioze koje sam maloprije spomenuo i naveo i kada je u pitanju geodetski projekt, a još više kada su u pitanju sređeni imovinsko-pravni odnosi na prostoru RH zadovoljiti i riješiti. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Vedran Babić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Pred nama je Zakon o obavljanju geodetskih djelatnosti i klub SDP-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Zakonom se kao što su gospoda iz ministarstva rekli i dali nama u materijalima, tim zakonom uređuje se obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastar nekretnina i katastar vodova, stručne geodetski poslovi za potrebe prostornog uređenja i gradnja, stručni geodetski poslovi za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručni geodetski poslovi za potrebu proglašenja zaštićenih područja, drugi geodetski poslovi koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te naravno udruživanje u hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezija, a što u naravi znači uređenje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo u istoj. Izmjene predmetnog zakona potakle su potrebu usklađivanja s direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta te Vijeća od 20.11.2013. o izmjeni direktive 2005/36/EU s kojim je zakon bio usklađen te je usklađivanje s tzv. uredbom … koja se odnosi na administrativnu suradnju putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta. Prva dva navedena usklađivanja s direktivama odnosi se na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te ujednačavanje pravila koje se odnose na geodetske poslove. Ja bi samo evo osvrnuo na ovu činjenicu da su drugi razredi komora ovlaštenih inženjera ovo usklađivanje napravili mislim dvije godine i više prije nego što se to događa sada kod geodete pa bi me evo možda u završnom izlaganju ako će ga biti volio bi biti … zbog čega se baš kod geodeta toliko kasni. Također na odboru jesmo razgovarali i o katastarskim izmjerama koje jesu svakako nužne za provest, ali treba svakako imati činjenicu da je potrebno dosta novca iznaći da bi se one sprovele jel redovito ih financiraju jedinice lokalne samouprave, a na kontinentu gdje mnoge jedinica lokalne samouprave … proračune imaju gotovo i manje od neke i manje od milijun kuna, ne znam koliko je moguće da oni ih mogu naručiti i izraditi. Također kolega Bačić se osvrnuo i na sam geodetski projekt da bi trebali izraditi smjernice, to svakako podržavam i ne samo za geodetski projekt već iz iskustva znamo da se mnogo puta događa da i kad postoje smjernice da neke referenti tumače iste na različite načine jednostavno se projektanti moraju prilagođavati referentima a ne smjernicama koje se daju. Da ne bi dužio i ponavljao ono što su predlagatelji donijeli, potvrđujem da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Klub zastupnika GLAS-a u ime kojeg će govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, ravnatelju Državne geodetske uprave, pred nam je prijedlog Zakona o obavljanju geodetskih djelatnosti. Ovaj prijedlog zakon u prvom čitanju, ja svaki put zaista izražavam zadovoljstvo kad dobijemo zakon u dva čitanja iz jednostavnog razloga što se neke nedoumice ili nešto što se otvori kroz našu raspravu, kroz raspravu na odborima, ima mogućnost da se ugradi u konačni prijedlog zakona. Stoga će klub GLAS-a i HSU-a podržati ovaj prijedlog zakona no međutim, dopustite mi da ukažem na neke situacije i na nekakve probleme. Riječ je o jednom zakonu u kojem se geodetska struka naravno iako je to bilo dosta dileme, dosta dvojbi rasprava, dosta rasprava je bilo u komori i na odboru kad sam pitala ravnatelja onda je bilo primjedba i dosta smo dobili mailova, očito se geodetska struka ipak sjela i dogovorila što i kako činiti. Ovaj zakon ukazuje na nekoliko činjenica o kojima trebamo voditi računa i trebamo voditi računa u budućnosti. Dakle, zakon je koncipiran inače na način da otprilike u prvih desetak članaka imate koje su to djelatnosti, a otprilike pola zakona se odnosi na rad komore i kako će komora raditi i kako će regulirati svoj međusobni rad. U Hrvatskoj ima negdje oko 1700, dakle prema nekakvim zadnjim podacima geodeta, otprilike toliko geodeta imate u nekim drugim zemljama što ukazuje na način organiziranosti, ali ono što bi ja htjela kroz ovu raspravu ukazati je slijedeće. Dakle, sada su poslovi geodetski podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je vezana uz poslove koji se odnose i posljedica koji su promjene u katastru, promjene u katastru nekretnina, promjene u katastru vodova i drugi poslovi koji su vezani isključivo uz fizičke i pravne osobe iz jednostavno razloga i to moramo reći zašto. Geodetska struka je zaključila, ja tu njima dajem potpuno pravo, u praksi ćemo vidjeti zaista koja je uspješnost. Mi imamo i moramo imati dio priznavanje kvalifikacije dakle, stranci mogu doći i mogu raditi i mi smo na ovaj način odlučili zaštiti one poslove koji su vezani uz katastre, uz državne poslove da nam baš i ne bogu raditi neki drugi, da to moramo biti spremni da ćemo dobiti i vjerovatno u jednom trenutku nekakvu pokudu. Ali to ukazuje na jednu drugu činjenicu. Hrvatska ima posebno katastar, a ima posebno gruntovnicu. I posebno se vode podaci u katastru i posebno se vode podaci u gruntovnici, i to je dio na koji mi trebamo voditi računa, dio koji u slijedećim zakonskim promjenama odnosno novim zakonima, mi o tome trebamo voditi računa, zato i imamo podjelu geodetskih poslova na ono, za poslove može samo dati suglasnost Državna geodetska uprava, poslove koje imaju dakle posljedicu sređivanja stanja sa nekretninama i dio poslova koji je otvoren za tržište i zbog toga to imamo. Prema tome, nešto o čemu u budućnosti treba voditi računa, i sve dok ću u ovoj sabornici moći govoriti i bit, ja ću govoriti i cijelo vrijeme upozoravati na slijedeće. Hrvatska ima problema sa ulaganjima zbog nesređenih zemljišnih knjiga i nesređenog katastra. Mi još uvijek vodimo to odvojeno, mislim da je došlo vrijeme da se jedne i da se apsolutno razmotre zakonska rješenja gdje je to moguće voditi zajedničko i to je nešto o čemu treba govoriti, o čemu treba voditi računa. Jednako tako, doći će novi Zakon o katastru i zemljišnim izmjenama, mi imamo priliku govoriti, ja slušam to u posljednjih petnaestak godina, o sređenosti katastra i gruntovnice, pa je onda od tih 3600 katastarskih općina sređeno nekakvih 5 ili 6% i taj postotak se vrlo rijetko mijenja. Imamo one situacije gdje su geodetske izmjere napravljene, ali gdje nije provedeno do kraja i svi dobro znamo što se kod nas u prostoru u slijedeće 2 do 3 godine može desiti, ako vam nije provedena katastarska izmjena, za 2, 3 godine su promjene već takve da vas traži novi izmjeru. Ravnatelj ima dugogodišnje iskustvo pa apsolutno sam sigurna da zna o čemu govorim. Ovo je zakon koji je došao pred sam kraj, svi smo danas bili već u zakonima koji su vezani uz financije no međutim, bez obzira što je pred sam kraj, ja zaista koristim priliku da kažem nekoliko rečenica. Kao što sam već rekla, mi ćemo podržati. Apsolutno u dobroj vjeri da je sve dogovoreno sa komorom, jer je komora u startu imala jedno 2, 3 godine je tu bilo dosta prijepora o načinu na koji je to napravljeno. Ovakvim zakonom smo, i to treba reći, vrlo nešto stroži prema vlastitim geodetima. Ono što uvijek trebamo znati, da propis koji vrijedi za naše geodete u Hrvatskoj, vrijedi na isti način kao kad idu raditi negdje van. No međutim, ako se struka složila, ako im je to prihvatljivo, apsolutno ne treba u to sve zajedno dvojiti. No međutim, dvojba koja je, i to ova podjela na poslove govori o tome, apsolutno je došlo vrijeme da se razmisli kad će se raditi novi Zakon o katastru i izmjeri, da se možda paralelno s tim vidi zakoni vezani uz zemljišne knjige i da probamo konačno to spojiti jedno s drugim. Mi ćemo sutra imati u saborskoj proceduri prvo čitanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Kad će doći to prvo čitanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu, tamo imate također niz članaka koji ukazuju na problem nesređenosti, problem podataka koje prihvaćamo i tamo isto ima, kad se kaže kad je nesređeno koji podaci se prihvaćaju i na koji način, moramo jasno reći o tome da imamo nesređene podatke. Ja sam se zalagala i uvijek ću se zalagat da možda krenemo prvo sređivati podatke koji su vezani uz građevinska područja, a onda i sve drugo. No međutim, vladajući će odlučiti u kojem smjeru to sve zajedno ide. Ja u dubokoj vjeri da se je sve dogovorilo sa komorom ili je pretpostavka da nije, da bi naši svi mailovi bili pretrpani od Komore podacima zašto i kako u dubokoj vjeri da je to sve zajedno u redu i ovaj dio Komore ima 50% zakona je u radu Komore. Jednako tako je vezano uz stručne ispite i geodeti su prema svojim geodetima nešto strožiji nego što su to neke druge struke, pa neke druge struke su govorim o tehničkim strukama arhitektima, građevinarima nešto liberalniji ali to na dušu geodetima jer su odlučili prema mlađim kolegama u smislu mentorstva i drugih stvari biti nešto strožiji. Ali pretpostavka u odnosu na to da očito je geodetska struka ima sasvim dovoljno na tržištu, a mi ćemo zaista kao klub podržati u prvom čitanju. Cijenim što ide u dva čitanja i do drugog čitanja možda još jedanput razmisliti o tom da su, možda razgovarati još jedanput sa Komorom da možda malo mladim kolegama koji tek kreću da budete malo liberalniji, odnosno da imate iste odredbe i kao neke druge tehničke struke jer ste nešto strožiji nego što to druge tehničke struke imaju. Time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Time ćemo završiti današnji naš rad. Sutra ćemo nastaviti u 9,30. prva točka bit će Prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 168.